Evo poštovane kolegice i kolege mi nastavljamo sa raspravom po klubovima. I sada će u ime kluba HDZ-a riječ uzeti uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, je novi saziv Sabora ali nažalost praksa je ista. Poslije tri sata poluprazna i više nego prazna sabornica a tema o kojoj bi trebali u svakom slučaju bez obzira što sadrži samo jednu tehničku promjenu zakona ali tema o kojoj bi trebalo itekako progovoriti u ovom visokom domu. Kad je donošen ovaj zakon onda su bila velika očekivanja. A mene u životu obično strah zakona koji imaju bombastične ovako naslove, međutim ovo je samo još od onih zakona koji su doneseni zbog toga što nije funkcionirao sustav. I umjesto da pokušamo izgraditi sustav da funkcionira mi smo donijeli zakon, pa smo dodatno neke stvari napravili i mislili smo da će nešto funkcionirati. Međutim, kad govorimo o investicijama i kad govorimo o konkurentnosti hrvatskog gospodarstva onda nekad treba kritički poslušati što drugi misle o vama. I Doing Business Report svjetske banke, ko ga malo analitički bolje pogleda možda se s nekim stvarima baš nećemo složiti da smo tako loše ali u principu kad pogledamo on jasno karakterizira što su problemi hrvatske bih rekao birokracije. Što je to što odvraća ljude da investiraju u RH? Dakle vi imate osnovna načela gdje netko želi doći investirati, dakle traži političku, pravnu i financijsku tj. poreznu stabilnost. Da li je Hrvatska kao zemlja koja nema sređene zemljišne knjige, koja vrlo često mijenja zakona pravno sigurna? Nije.

Niste. Jer ako netko ulaže novca onda želi imati jasne kriterije po kojima će te novce sutra da li ponovno investirati ili na kraju krajeva ono što mu se zakonom daje mogućnost uzeti dobit i investirati u nešto drugo. Dakle toga nažalost u Hrvatskoj nema. Kad pogledate izvješće Vijeća za konkurentnost isto tako ćete doći do određenih spoznaja koje možete i gledati kroz ružičaste naočale koliko god hoćete, ali oni se promijenit neće. Dakle politika je ta koja treba imati snage, volje i želje provesti reforme. Dakle mi imamo zakon koji je donesen prije 2,5 godine, koliko smo po njemu imali investicija u RH? Ovo što govorimo da je investiranu u Hrvatskoj dogodilo bi se i bez ovoga zakona jer ništa ovaj zakon i provedba ovog zakona nije potaknula. Ali zato kad kažemo da u ovom trenutku imao samo 18% vlasnika nekretnina, dakle zemljišta, stambenih objekata u RH u zemljišnim knjigama zavedeno putem OIB-a, OIB je jedini pravi identifikacijski znak da možete utvrditi čije je vlasništvo, najbolje vam govori koliko smo mi spremni za investicije i koliko smo spremni ponuditi nekome nešto. Hrvatska je u razdoblju od 2005. do 2009.uložila silne novce u prostorne planove i nema danas niti jedne jedinice lokalne samouprave koja je od one najmanje općinice do najvećeg Grada Zagreba koji nema prostorni plan. Dakle prostornim planom definirate uvjete života, prostornim planom definirate uvjete pod kojim ožete nešto graditi itd. Pa ako smo donijeli te prostorne planove na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini onda se postavlja pitanje zašto nekome tko radi jedan ajde recimo normalan građevinski objekat bez nekakvih specijalnih uvjeta zaštite od onečišćenja, ovoga, ili onoga treba preko godinu ili dvije dana da dobije građevinsku dozvolu? Ako je prostornim planom točno propisano što se može, što se ne može, u kojim gabaritima, koliko pod zemljom, koliko nad zemljom. A to vam sve lijepo piše u Doing Business Reportu i tu smo po toj kategoriji ohoho visoko, tj. ili kad pogledate ovako sa začelja poprilično blizu kraju. I to su naši problemi. I kad je kolega Čačić danas govorio o nekim stvarima a ja kad sam se spremao za raspravu oko ovog zakona kluba ustvari u ime kluba sam samo želio na određen način pomoći ministru da sagleda neke stvari i da sam donese odluku u principu što treba napraviti. Jer ako imate 2,5 godine star zakon, ako cijela Europa ide u nekom smjeru a vi temeljem tog zakona praktički nemate nikakvu investiciju nego mnogi investitori i poduzetnici ali i putem nekakvih poticajnih mjera koje su išle preko Vlade, preko ovoga, preko onoga guraju neke vlastite stvari. Međutim gledajte, mi oko nekih krucijalnih energetskih objekata u RH dan danas nemamo jasan stav oćemo ih graditi ili ih nećemo graditi bez obzira što mi mislili o njima i o Plominu C, i o ovoj hidroelektrani, i onoj hidroelektrani naprosto ne moramo se mi slagati. Dakle netko može reći da je za Plomin C, netko će reći da je protiv i to je njegovo pravo. Ali ako Vlada iziđe sa projektom da je to jedan od najbitnijih investicijskih projekata.

Jer ako, … [[Govornik se ne razumije.]] HEP koja je državna tvrtka želi nešto investirati, ako dobije suglasnost od države i za zaduženje i sve živo, pa logična stvar da će sva ministarstva pa i jedinica lokalne samouprave koja se slaže sa time ili ne slaže poduzeti mjere da se omoguće da se ti papiri čim prije ishode. Međutim, to se ne događa. I sada se vraćam na onaj početak, to je stvar politike. I možemo mi donesti još 20 ovakvih zakona, možemo ih zvati kako god hoćemo. Međutim dok ne riješimo one sustavne stvari a to je reforma državne uprave, ukidanje birokratskih prepreka, stvaranje povoljnije investitorske klime u Republici Hrvatskoj mi investicije nažalost nećemo imati, investicije će ići negdje drugdje. Mi smo neki dan ovdje raspravljali o i obveznim mirovinskim fondovima, raspravljali smo i o izvješću Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Gledajte mi imamo definitivnih problema. Dakle, s jedne strane kada govorimo o konkurentnosti cijene rada, onda kažemo da je cijena rada u Hrvatskoj nekonkurentna zbog visokog poreznog opterećenja iako nije visoko porezno opterećenje nego opterećenje doprinosima. Dakle visoko je zdravstveni i mirovinski doprinos je prosječna hrvatska plaća kada uzmete ukupna davanja, nije opterećena ni nekakvih 8% sa porezom na dohodak. Dakle visoki su doprinosi. I sada kada uzmete koliko u tih doprinosa prikupite novaca, koliko se iz tih doprinosa zapravo trebalo platiti, onda dođete do deficita do deficita od 21 milijarde kuna. Toliki je minus mirovinskog i zdravstvenog sustava.

Jer vi niti problem zdravstvenog niti mirovinskog sustava ne možete riješiti nikako drugačije osim novog zapošljavanja. Jer zašto? Državni proračun vam je opterećen i naslonjen isključivo na potrošačke poreze. Proračun jedinica lokalne samouprave vam je, zapravo jedini i pravi prihod mu je prihod od zarade i prihod od, nije prihod od imovine ali komunalna naknada je praktički nekakva socijalistička … [[Govornik se ne razumije.]] poreza na imovinu. I vi kada pogledate vi praktički ni u jedno porezno područje ne možete ući da bi došli u poziciju da smanjite doprinose nego isključivo sa otvaranjem novih radnih mjesta. I tako se možemo vrtjeti u krug i možemo pričati koliko god hoćemo. Međutim, mislim da kada razgovaramo o ovim temama investicija pa i kada je bila rasprava o ovom zakonu možda je bilo različitih pogleda na neke stvari ali naprosto trebamo svi tražiti tu rješenje jer pogledajte i nakon 4 godine ove Vlade govorimo o istim problemima o kojima se govorilo i 2007. i 2008. znači da politika naprosto neke stvari nije napravila. I sada želim ovdje još nešto reći, ne želim braniti kolege iz MOST-a ali bilo mi je drago slušati danas kolegicu Ingrid Antičević kada je objašnjavala oko toga kako se ne mogu podnijeti amandmani. Imate ovdje jednu situaciju u Saboru koja će vjerojatno ući u anale a to je kada je bio amandman za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Mimo svih poslovnika, pravilnika itd., je izglasan. Ali što je najveća tragedija mi smo u izbore za saborske zastupnike u 2015. godini ušli po takvom zakonu koji je izglasan totalno suprotno od svih poslovnika. Prema tome nisu kolege iz MOST-a napravile takvu strašnu grešku što su pokušali umetnuti nešto. Ovo da kažem, nije mi ih namjera braniti nego naprosto jedna druga stvar iz ovoga svega je skupa bila da se jednako trebamo ponašati i razmišljati kada smo na vlasti i kada smo u oporbi jer problem je isti. Tako i kada govorimo o investicijama, dakle neću danas ništa drugačije govoriti nego što sam govorio kada sam bio oporbeni zastupnik. To su problemi koji ako ne pomognemo ministru Paneniću i Vladi da to riješi, to su problemi koji će sačekati one sljedeće. A mislim da naprosto nemamo niti vremena niti prava prema svojoj djeci, prije svega da dozvolimo još 4 godine da to sačeka nekog drugog. Zato gospodine ministre ovaj zakon ovako dosta zvuči jako snažno međutim pomoću njega ćemo vrlo teško napraviti, idemo natjerati sve institucije ove države, sva ministarstva i regionalnu i lokalnu samoupravu da počnemo raditi ono što treba raditi da se počnu natjecati da investitori dođu kod njih i onda ćemo napraviti pravu stvar. Klub HDZ-a će podržati ove izmjene zakona. Hvala lijepa. Evo poštovani kolega Šuker vi ste na samome početku izrekli da sustav ne funkcionira i vaša konstatacija baš u ničemu se ne razlikuje u odnosu na sve one koji su prije vas diskutirali u čemu se u potpunosti slažem a to napominjem iz razloga da konačno istina dolazi na vidjelo. Naime, posljednjih godina vladala je jedna nevjerojatna hajka gdje se građanima Republike Hrvatske bacao pijesak u oči i da se za sve optuživalo čelnike jedinice lokalne samouprave a dosadašnje sve rasprave ukazuju da je država ključni, glavni kočničar svega. I dobro je da smo se oko toga svi zajedno usuglasili. Istaknuli ste također da problem leži u propisima, u administrativnim mjerama koje koče gospodarski rast i razvoj. Svatko je iz svog kuta gledanja spominjao prijedlog rješenja i kojim putem moramo ići. Evo ja ću biti slobodan kazati da rješenje vidim u katalogu. A zašto spominjem katalog kao ključno rješenje? Jer ono obvezuje neovisno o odnosu snaga i unutar Sabora i unutar Vlade Republike Hrvatske, da se vrlo precizno navedu nositelji, da se navedu propisi koje trebamo mijenjati i ono što je ključno i što ste rekli vi na kraju u čemu se u potpunosti slažem. Mi smo na početku mandata. Ovo je trenutak da doista svi zajedno, jer je ova rasprava bila i konstruktivna, učinimo jedan politički zaokret i ovo je doista pravi trenutak da se podrže ovi projekti. Ali da se obavezno ono što sam rekao napravi katalog zbog transparentnosti da svi znaju koji su nam strateški projekti, jer mi smo proglasili strateškom investicijom, investicijom u visini od 150 milijuna kuna [[Upadica predsjednik: Hvala lijepo.]] To je malo veća benzinska pumpa. Kolega Sponza, dakle počet ću sa ovim što ste rekli na kraju. Ako rješava njegov krucijalni problem i ako mu otvara prostor za neke druge investicije. Prema tome, nominalni iznos ne mora značiti da je nešto strateški. Strateški je nešto što za jednu malu jedinicu lokalne samouprave ili jedan kraj znači otvaranje prozora ili otvaranje … [[Govornik se ne razumije.]] da se nešto napravi. Dakle, to je ključno. Ono što sam rekao na početku sustav i kad govorimo o jedinicama lokalne samouprave, dakle imate puno jedinica lokalne samouprave koje su sjajno iskoristile europske fondove, koji su iskoristili sve mogućnosti da nešto naprave i da privuku investitora. Međutim, ono što je ključno jedinica lokalne samouprave ne može promijeniti generalnu klimu koja vlada u jednoj državi, a to je na žalost Hrvatska u ovom trenutku ima i nekakav negativni trend i mi se moramo složiti s tim ne da smo zbog metodologije napredovali za toliko i toliko mjesta, nego kad pogledamo unutra pojedine segmente po kojima se ocjenjuje da smo tu napredovali. I onda kad to prihvatimo zdravo za gotovo bez obzira da li bili u oporbi ili bili na vlasti onda ćemo krenut naprijed. Ali ako to nismo u stanju napraviti onda ćemo se na žalost kuburiti ovdje gdje jesmo. Netko će tu i tamo nešto iščupati jer ne možemo reći da mi već zadnjih 7, 8 godina nemamo u Hrvatskoj investicije za nekakvih 50, 60 milijardi. I onda se uvijek netko nađe tko je protiv ovoga, nego tko je protiv onoga, pa se odustane od ovoga, pa se odustane od onoga. Od turizma ne možemo živjeti. Isto tako moramo strateški vidjeti, ako ćemo i govorit o poljoprivredi, pa ne može se dogoditi da sad se 60 ili 50% svinja iz Hrvatske vozi na klanje u Mađarsku. Hvala lijepa. Sljedeća replika je ona uvaženog zastupnika Branka Bačića.

On ne može ništa bitno riješiti ako se ne promijene osnovni zakoni koji usporavaju, onemogućavaju ili predstavljaju na određeni način prepreke ka bržem realizaciji samih projekata. No, ono što smo tada govorili a i što i sada želim istaknuti ako se ide u izmjenu zakona pravu sustavnu izmjenu zakona to je da ne prihvaćam činjenicu da bi taj novi zakon trebao smanjiti ovlasti jedinice lokalne samouprave. Naime, ovaj zakon je bio na tragu značajnog smanjivanja ovlasti jedinica lokalne samouprave i to upravo u dijelu kojim je Europska povelja jedinicama lokalne samouprave dala ogromne nadležnosti u dijelu koji se odnosi na prostorno uređenje i graditeljstvo na prostoru koji se nalazi na području pojedine jedinice lokalne samouprave. Prema tome, zakon koji ide ka ubrzavanju investicija ne treba s druge strane podrazumijevati smanjivanje ovlasti jedinica lokalne samouprave niti županija, niti gradova, niti općina. Ovdje se naime, ovim se zakonom išlo za tim da pojedinim investitorima ne trebaju detaljni urbanistički planovi, da ne trebaju urbanistički planovi uređenja što je bio po meni non sens zašto smo se, vi to dobro znate tome protivili i ne bi bilo dobro da se taj novi zakon koji bude planiran ide ka tome da se dosegnu te ovlasti i samostalnost jedinica lokalne i područne samouprave ovim zakonom mijenja.

Kolega Bačiću, jedinice lokalne samouprave i država moraju biti partneri, a ne da netko nekome ili nešto naređuje. A ako mi idemo u sustav da zbog toga što mi želimo nešto napraviti, pa će tamo nama nekakav lokalni čelnik to smetati mi to trebamo eliminirati, onda radimo krivu stvar. Onda prenormiramo sustav, a kad prenormiramo sustav onda smo na kraju u bez zakonju. Dakle, mi moramo napraviti sustav koji funkcionira, jer ako jedna jedinica lokalne samouprave u svojoj prostornoj dokumentaciji napisala i usvojila da na svom području može imati to, to, to, sve pobrojano od iskorištavanja prirodnih bogatstava do određenih industrijskih pogona, onda se držimo tog prostornog plana. Istovremeno ako to jedinica lokalne samouprave ne želi zašto bi joj to netko nametao. Pa uzmite sad slučaj ovih regionalnih odlagališta otpada. Dakle, Zagrebačka županija je napravila sve dokumente, sve studije utjecaja na okoliš za sebe, zapravo jedinice lokalne samouprave na svom području, onaj dogovor koji su imali sa jednim dijelom sa gradom Zagrebom oko pepela, da bi na kraju ispalo kad je to sve bilo gotovo netko je došao i sjetio se da bi još dvije okolne županije tamo trebale dovoditi svoj otpad. Pa logična stvar da će se stanovnici Zagrebačke županije pobuniti i već praktički jedan gotov projekat u onih 20 projekata koliko se treba financirati iz sredstava EU naprosto stao i pitanje je kad će se pokrenuti. Ako je rečeno jednoj jedinici lokalne samouprave i na kraju na razini države donesena je odluka gdje će biti ti centri. I ako su provedena sva istraživanja, sve ocjene utjecaja na okoliš i ako je rečeno da će biti tu da se lokalno stanovništvo složilo onda tko ima pravo to mijenjati i praktički zaustaviti investiciju od par desetaka milijuna eura? To je tipičan primjer onoga što se ne smije događati.

Hvala lijepo. Gospodine Šuker u vašoj raspravi mi je upalo u uho nekoliko teza s kojima se ne slažem a mislim da ne bi trebali olako ih izgovarati ovdje. Rekli ste prvo da se prije 4 godine i sada isto rezonira, odnosno da biste isto govorili. To može biti zbog toga što politički tako nastupate ako se radi o određenim stvarima ali što se tiče fakata to nije tako. Jer kad pogledate prije 4 godine smo imali u Hrvatskoj milijardu eura stranih investicija, 2014. smo završili sa 4 odnosno nešto preko 3 milijarde eura. Tako da ipak se neke stvari kreću. Drugo stvar što mi je upalo u uho i što ovako znači pomalo nevjerojatno da vi mislite da ovaj zakon ne pomaže odnosno da ga ne bi trebalo uopće ni biti, da sad radimo samo jednu formu koja bi onda nakon 3, 4 mjeseca trebala izmjenom zakona napraviti neki drugi koncept ili nešto što nije u smislu ovog zakona definirano kako je. Ali tu pogledajte koliko projekata čeka sjednicu ovog povjerenstva koje se danas mijenja, 47.

Zbog čega onda proglašavate ovakav koncept u biti nebitnim i nepotrebnim? Ja bih upravo suprotno od vas, a očekujem i od kolege Panenića ministra gospodarstva da se zalaže za ovakav pristup jer očito daje određene rezultate. I nisu na osnovu ničega ni korigirane procjene rasta BDP-a ni procjene rasta investicija.

Prvo, ove investicije u Hrvatskoj treba vidjeti koje su. Druga stvar, ako je to istina sve što ste rekli što te investicije niste gurnuli prije godinu dana kad je cijela Europa ko na mlazni pogon krenula prema naprijed, ako je to sve istina što ste rekli. Druga stvar, sjetite se projekata koje ste kandidirali na početku mandata da će nosioci biti velika javna državna poduzeća. Pa na kraju krajeva i to je nekakav popis strateških investicija. Što se dogodilo od toga? Ništa! Prema tome, ovo su projekti da sad uzmete sve političke opcije, da ih stavite na stol u 90% ćemo se projekata složiti. Ali ako imate sustav koji funkcionira a to je onaj dio koji niste vi na početku čuli onda sve ovo skupa ne treba. Jer ako sustav funkcionira on će naprosto napraviti ono što treba napraviti da bi se dogodila investicija. Ali ako sustav ne funkcionira, a on očigledno ne funkcionira, onda morate izmišljati zakon, morate određivati turističkog vodiča koji će voditi određene investitore kroz određene birokratske institucije da ih ovi ne zafrkavaju na ovakav ili onakav način. To vam je sad slučaj sa umirovljenicima. Zašto? Pa zato što sustav ne funkcionira.

Nije istina, treba uspostaviti sustav koji će to eliminirati, ništa drugo. Dakle, nitko nije niti protiv investicija, niti da se olakšaju investicije ali samo ovakvi zakoni su posljedica nefunkcioniranja sustava.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. Vratimo se na ovaj zakon. Dakle, pred sobom imamo zakon koji ima 4 nova članka. Dakle riječi odluku o stavljanju izvan snage zamjenjujemo riječima odluku o poništenju i čisto tehničke promjene zakona gdje u povjerenstvo imenujemo potpredsjednika i mijenjamo onaj dio jer nažalost usprkos tome što smo govorili da ćemo se baviti isključivo razvojem gospodarstva u Hrvatskoj nemamo potpredsjednika za gospodarstvo pa mijenjamo taj zakon. I to je sva istina oko ovog zakona. Možemo sad razgovarati o investicijama da li su zakoni dobri, da li su zakoni loši ali ako smo danas slušali cijelo vrijeme i iskreno se nadam da je premijer i da su ostali ministri slušali danas ovu raspravu jer vidimo da imamo rješenja i to od vladajućih. Dakle, oni znaju sve kako treba i što napraviti i ja se iskreno nadam da je to netko u Vladi osim vas ministre koji ovdje sjedite čuo i da će se to jako, jako brzo riješiti. Zakon je donesen 2013. godine i u ovim saborskim klupama sjedili su ljudi zastupnici koji sjede i sada. Nitko nije dao izmjenu tog zakona, kao oporba, od 2013. do ovog saziva, da bi se taj zakon popravio. Dakle nismo reagirali, nismo utjecali a sad ispada da smo znali da to nije dobro. Nije istina, ako ne djelujemo a znamo da problem postoji onda smo isto krivi kao oni koji su nešto napravili. Moje mišljenje i imam pravo na njega. Druga stvar, koju ovdje vidim ništa ne mijenjamo, dakle sad ispada da znamo kako zakon treba izgledat, da znamo kako investicije treba u Hrvatskoj provodit ali ovim izmjenama zakona mi to opet ne mijenjamo. Dakle ostaje sve isto. Mi ovim zakonom samo biramo potpredsjednika Vlade koga imenuje Vlada u povjerenstvo odnosno u tijelo koje ocjenjuje prijedloge strateških projekata i predlaže središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo donošenje odluka o uvrštenju svakog pojedinog projekta na listu strateških projekata. Ja pretpostavljam da zbunjuje i građane. Ako cijelo vrijeme govorimo da nešto ne valja i da nešto nije od 2013.dobro a dolazimo u saborsku proceduru sa ovakvim izmjenama Zakona o strateškim investicijama svjesni da sve što je dosad bilo ne valja, ali to i dalje ostavljamo da djeluje i funkcionira na isti način onda stvarno nešto ne valja. Ja sam očekivala ako želimo razvijati gospodarstvo, ako želimo te strateške investicije uistinu tri, četiri, odredit tri, četiri strateške investicije koje su nam važne i sa njima ćemo se zabavljati da ćemo onda ako je taj zakon, ovaj zakon toliko loš jednostavno ga ukinut. Ali mi sada ovim zakonom omogućavamo povjerenstvu da i dalje prima kao i dosada prijedloge strateških investicija i da ih isto kao i dosada predlaže resornom ministarstvu. To povjerenstvo donosi odluku i o osnivanju operativne skupine za pripremu i provedbu svakog pojedinog projekta i imenuje voditelje operativnih skupina za svaki pojedini projekt. To se u zakonu nije mijenjalo, znači i to ostaje isto.

Kad sve to skupa uzmemo u obzir i nakon svega ovoga što smo danas čuli pogotovo od vladajućih možemo zaključiti da je ovo povjerenstvo nužno i hitno samo zbog toga da donese odluku o brisanju projekata s liste strateških projekata. Da li je to točno? Vi ministre u vašem uvodnom izlaganju spomenuli ste 6+6 projekata i ja bi voljela u vašoj završnoj riječi ipak čut i ovo što su kolege sad govorili koliko su ti projekti bitni, da li će ti projekti i dalje biti na snazi i provodit se kako strateški projekti ili će to povjerenstvo jednostavno reć svi ovi projekti koji su bili dosada ne valjaju ništa i mi ćemo ih sad brisati jer po zakonu to imamo pravo. Očekivala sam, uistinu sam očekivala i nakon gospodarskog programa HDZ-a, i nakon svih onih silnih pregovora i stranica šta smo pregovarali sa MOST-om, o obećanju da će se voditi računa o razvoju gospodarstva i jačanju gospodarstva u Hrvatskoj da će nam to biti prioritet, da će nam ova izmjena zakona biti upravo na tom tragu i da će ovaj zakon imati puno puno više članaka i da će se tim člancima popravit ono što danas od svih slušamo da ne valja. To se nije dogodilo. Dakle, i dalje imamo isti zakon koji isto ne valja i na isti način ćemo provodit sve ovo što smo provodili dosada za što govorimo da nije dobro. Drugu stvar za koju vas molim a izgleda da je vama bila jako važna, ja nisam pravnim pa vas molim da mi to objasnite, koja je razlika s osnove gospodarsko ekonomskog aspekta između stavljanja izvan snage i poništenja? Ako nešto stavljamo izvan snage to bi značilo da nova Vlada nije suglasna s nekakvim odlukama koje su bile donijela bivša Vlada i neke projekte jednostavno ne želi podržati kao strateške. I to je u redu, međutim poništenje da li to znači da se poništavaju svi pravni učinci doneseni o strateškoj investiciji. Jer ako se poništavaju svi pravni učinci da li to znači stroži odnos prema investituru koji će zbog samog poništenja te odluke državi morati vratiti ili nadoknaditi troškove svih beneficija koje od države s osnove strateškog projekta dobiva? Jer neke beneficije su po toj osnovi strateškog projekta postajale od brzine do povjerenstva, do ljudi koji su bili 24 sata na raspolaganju investitorima i tome slično. To mislim da je sve nešto koštalo iako sad odlučite određene projekte jednostavno proglasit ne znam koju riječ bi upotrijebila, ali evo nisu dobri, loši su, ne valjaju ništa, ovi koji su bili dvije godine radili prema ovom zakonu na strateškim projektima nisu razumjeli ništa, ako se to misli napraviti na taj način onda mislim da je vaša dužnost da jasno kažete od tih projekata koji sada jesu što u njima ne valja i koje eventualno mislite micat odnosno brisat, odnosno da budem preciznija poništit. Ovakve rasprave mislim da nas nazaduju i sigurno nas neće unaprijedit a mislim da svi u ovom Saboru bez obzira na kojoj strani sabornice sjedimo jesmo zato da se investicije događaju, da ih bude čim više i da zahvaljujući tim investicijama možemo računati na povećan broj radnih mjesta, upravo ono što je kolega Šuker i naglašavao. Neke od tih strateških investicija koje su navedene nemaju planirano ni jedno novo radno mjesto pa ću vam ja reći konkretno za termoelektranu u Plominu nema u planu niti jedno novo radno mjesto ali dobro, važno je kao strateška investicija zbog nečeg drugog. Ali mislim da ono što je kolega Sponza rekao jedan registar dobrih stvari, da li će Vlada, odnosno vi kao ministar odrediti 3, 4 prioriteta da na te 3, 4 strateške investicije kažemo ovo nam u Hrvatskoj u ovom trenutku treba, imamo pravila i uvjete za te strateške investicije, zakone koji te strateške investicije moraju pratiti i sada tražimo strane investitore. Ukoliko toga nemamo i dalje će se temeljem ovoga zakona kojega niste promijenili ama baš u ničemu investitori odnosno ljudi javljati sa određenim investicijama, tražiti od vas da ih proglašavate strateškim i opet se cijeli ciklus ponavlja. Nemamo vremena, jednostavno više nemamo vremena. I ono malo što ga imamo čini mi se da trošimo evo ne produktivno, ne racionalno i to mislim da nam je svima na štetu bez obzira na kojoj strani sabornice sjedimo. Druga stvar koju mislim da griješimo jeste to što smo veliku pažnju dali velikim investicijama a ne razmišljamo o onim malim investicijama ali te male investicije za obrtnike i poduzetnike su itekako velike investicije a svako novo radno mjesto bez obzira da li dolazi od malog investitora, srednjeg, velikog, domaćeg ili stranog mislim da nam je u ovom trenutku podjednako važno i podjednako bitno. Ministre ja vas molim da mi u završnom obraćanju pokušate odgovoriti na ovo pitanje jer me, evo to baš ne znam pa bih voljela to čuti od vas, vaše objašnjenje. I iskreno se nadam da ćete ovaj zakon ili promijeniti da bude bolji jer i vi ste se složili zajedno sa svojim partnerima da ne valja i nadam se da će to doći čim prije u saborsku proceduru kako ne bismo opet za 4 godine govorili da smo imali nešto što 4 godine nije valjalo ali smo svi bili svjesni toga da ne valja ali smo isto tako svi bili lijeni da to što ne valja bilo na koji način mijenjamo. Prva je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa gospodine predsjedniče.

Znači stvarno da je onda u protekloj Vladi, pošto ste bili na listi sa, u koaliciji, tj. u samoj izbornoj koaliciji sa listama koje su na vlasti bile te 4 godine. Znači da je toliki ciklus investicijski pokrenut u Hrvatskoj da bi sada trebao ministar Panenić odmah potpisati bušenje Jadrana za istraživanja ugljikovodika, odmah isti trenutak, a bivši ministar npr. nije to potpisao. Znači mi bi trebali sve te radnje koje su napravljene isti čas potpisati dok prije 15 dana nitko nije potpisao. I samo da znate ne troši Vlada vrijeme uludo. Vlada je prije 25 dana, ovdje je premijer znači izglasan i članovi Vlade. Znači Vlada radi svoj posao, ovdje je čovjek koji je sada ministar gospodarstva. Podržite ono što bude predlagao u narednom periodu, tek se ljudi imenuju, znači članovi njegovog kabineta i pomoćnici. Prema tome, biti će investicija, biti će ulaganja ali sigurno na korist hrvatskog čovjeka i isključivo zaštite prirodnih resursa. Znači isključivo. Nekakvi interesi možda da bi netko nešto trebao potpisati od prije ne mora potpisati jer nešto ne mora biti dobro za Hrvatsku ako ugrožava Jadransko more.

Ja mislim da smo se jako dobro razumjeli šta sam ja pitala. Kada vi budete kao MOST i kao politička stranka u Saboru u 4 godine dali onoliko prijedloga zakona koliko su iz dali Laburisti u prošlom sazivu ja ću vam prva čestitati i reći bravo. Toliko o izmjenama i predlaganjima zakona. Ja nisam tražila od ministra ništa drugo nego da mi odgovori na pitanja koje to strateške investicije u ovom trenutku po njemu nisu dobre. Vjerujem da je u ovih 20 dana usprkos svemu uspio pogledati koje to jesu i da upravo zbog hitnoće donošenja ovog zakona i obrazloženja koje u njemu piše da se povjerenstvo mora sastati kako bi se nešto nastavilo dalje ja sam postavila vrlo jednostavno pitanje. Da li investicijski projekti ostaju ili će ih to novo povjerenstvo brisati, proglasiti lošima? I ako se to dogodi mislim da ministar ima obavezu svima nama reći zašto nešto jeste dobro ili nije dobro. Jer ukoliko ne počnemo razgovarati i transparentno govoriti zbog čega nešto ukidamo ili ne ukidamo onda stalno ponavljamo i radimo iste greške.

I vi i ja dolazimo iz iste izborne jedinice ali sada kao izabrani zastupnici ovog saziva Sabora dužnost nam je da promišljamo o energetskoj neovisnosti Republike Hrvatske ali isto tako da štitimo i standard građana u našoj izbornoj jedinici. Vjerodostojnost je nešto što je vrijednosna odrednica bavljenja politikom. I veseli me što i vi i ja i jučer i danas jesmo istog stajališta da termoelektrana Plomin na ugljen kao energent nije prihvatljiv. Danas tijekom rasprave konkretno od gospodina Čačića imali smo prilike čuti da termoelektranu Plomin na ugljen treba i dalje gurati naprijed, a zapravo tu se prešućuje jedna vrlo važna stvar da prostornim planom Istarske županije određena je termoelektrana Plomin na plin. Ako bi kojim slučajem prihvatili ono što sam malo prije rekao da se mora pošto poto nešto forsirati, da se stvari lome snagom mišića bez poštivanja onoga što stoji u županijskom prostornom planu, bez poštivanja Županijske skupštine, svih onih gdje vi sjedite, gdje predstavljate sve građanke i građane u Istri tada prelazimo u jedan vrlo opasan proces, a to je samovolja. Hvala kolega Sponza na replici. Ma da slažemo se uvijek i ostali smo čvrsto na istom tragu da se slažemo sa strateškim projektom termoelektrane zbog energetske neovisnosti, ali isto tako inzistiramo cijelo vrijeme na uvažavanju prostornog plana Istarske županije, ali i samim odlukama Županijske skupštine što evo nije bio slučaj. I jedan od razloga zbog čega ja ministra tražim da kaže koji su to strateški projekti koji će između ostalog ostat, a koji će otpast jeste i ta termoelektrana Plomina C. Jer jedan od razloga zbog koga ću reći da upravo se poštuje i lokalna samouprava i prostorni planovi županija, gradova i općina ovisit će o tome kakav odgovor od ministra budem dobila. Dakle, upravo na tragu ovoga što ste i vi rekli u replici, ukoliko ne poštujemo neke stvari onda možemo govoriti o samovolji što u svakom slučaju nije dobro. I kada pitam da mi se odgovori ne pitam zbog sebe, pitam, postavljam pitanje upravo zbog građana koji isto tako te nekakve odgovore zaslužuju dobiti. A ako govorimo samo načelno da su nam neke investicije važne, a da na stranicama ministarstva kad gledamo strateške projekte nemamo projekciju novih radnih mjesta ili koliko će takva investicija eventualno otvoriti novih radnih mjesta, nego govorimo samo o milijunima eura i radimo kalkulaciju koliko je neka investicija dobra ili loša temeljem milijuna eura koji su se u nju investirali, a ne razmišljamo o radnom mjestu i o radnim mjestima koja će ta investicija donijeti. Mislim da radimo krivu stvar i dugoročnu lošu stvar.

U vašoj raspravi ste ja mislim i dobro konstatirali da se u biti ne uz naravno određenu skepsu kolega iz HDZ-a koju je artikulirao gospodin Šuker se ipak neće odustati od ovog zakona s obzirom da se mijenja sastav povjerenstva, odnosno vjerujem da su ljudi i konkretno ministar gospodarstva Panenić šta je evo i u medijima bilo izrečeno zadovoljni informacijama koje su dobili od ljudi iz ZAIK-a odnosno o projektima koji idu i da nema razloga da nešto šta funkcionira da se ukida. Tako da možda je dobro šta sa ove strane je evo tu dužnost u Vladi dobio kolega iz MOST-a, a ne iz HDZ-a jer bi vjerojatno onda išli odmah sa ukidanjem cijelog zakona i vraćanje priče na početak, a ovako ja vjerujem da će kolega Panenić iskoristiti pozitivna iskustva koja je ovaj zakon donio, a ona jesu sigurno u prethodnom razdoblju i određene stvari su korigirane, bili smo svjesni u prvoj fazi zakona da je on previše možda i rigidan i previše zahtijeva od investitora i on se mijenja od 2014. godine i zbog toga je i dovelo do ovih 47 projekata koji su sada na stolu koji nisu nahrupili iz cijele Europe, ali su nahrupili iz pojedinih zemalja EU i nose više milijardi kuna investicija.

Evo tu je kolegica Anka Mrak Taritaš koja je napravila veliki iskorak u izdavanju građevinskih dozvola, pa se recimo evo i jedan gradonačelnik Virovitice koji je iz redova HDZ-a hvali kako u dva dana se sada izdaju dozvole. Znači, neke stvari su se ipak napravile i dobro je kaže taj kolega Panenić ministar da je recimo kolega neki poput gospodina Šukera vjerojatno bi taj zakon odmah sada stavili van snage.

Izvolite.

Slijedom toga, evo jutros na Odboru za zakonodavstvo kad smo raspravljali o ovim prijedlozima zakona, ono što je mene osobno obradovalo, da iako je predlagatelj u svom prijedlogu propustio urediti sve članke na koje se izmjene odnose i da smo uspjeli konsenzusom jednoglasno donijeti odluku da se ipak ovaj zakon uputi u proceduru i da se donese u Hrvatskom saboru ova izmjena zakona jer nam je konačno svim zajednički cilj da se pokrene investicijski ciklus u Republici Hrvatskoj. I to me raduje i želio bih da takva praksa bude i ubuduće i nastojati ćemo evo mi iz Hrvatske seljačke stranke na taj način doprinositi kvaliteti akata koji se ovdje i usvajaju. Naravno da ovaj zakon ima reperkusije na sve jedinice lokalne samouprave, na sve obrtnike i poduzetnike, na sve nas koji na određeni način želimo sukreirati polite i želimo stvarati uvjete za razvoj gospodarstva. U samom donošenju zakona i zašto je uopće donesen ovaj zakon je jasno bilo da je bio pad gospodarske aktivnosti, da je bilo preko 160 tisuća nezaposlenih u Republici Hrvatskoj i da je u mojoj Slavoniji pri mojoj županiji iz koje dolazim bilo preko 30% nezaposlenih i da se moralo nešto pokrenuti da bi se evo privukle investicije i da bi se pokrenuo taj investicijski ciklus. Da li je zakon u svojim odrednicama pogodio bit, da li se u okviru zakona moglo sve prejudicirati što će on u praksi proizvesti? Naravno da nije i da vidimo i danas iz svega ovoga, iz svih izlaganja i replika da ima tu određenih nejasnoća, neslaganja ali mislim da je zakon bio pozitivno donesen da bi se pokrenuo investicijski ciklus. Jer je opća klima kod investitora, kod Međunarodne zajednice bila da u Hrvatskoj postoji jedna pravna nesigurnost zbog silnih izmjena zakona, zbog jedne prakse da se potpisani ugovori ne poštuju, da je bilo nužno i riješiti to kroz Zakon o strateškim investicijama. Mi kao Hrvatska seljačka stranka smo bili i tada protiv donošenja ovoga zakona jer smo smatrali da same strateške investicije kroz energetiku, infrastrukturu, željeznice i drugo ne možemo multiplicirati ono što mi želimo a to je da pomognemo malim obrtnicima, poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima da budu nositelji gospodarskog razvoja i do stvaranja novih radnih mjesta. Opet će se to odnositi kako mi to volimo reći na velike i stvoriti preduvjeti da se velike razvijaju. Naravno da nismo protiv velikih investicija i da želimo da se Hrvatskoj i našoj regiji Slavoniji i baranji dogode velike investicije ali nažalost smo svjedoci da je najmanje investicija bilo upravo u Slavoniji i Baranji. Pa evo i pozivam i ministra gospodarstva i sve članove Vlade i nas da doprinesemo da se investicije dogode i u Slavoniji i Baranji. Imamo i svijetlih primjera jer često je bilo ovdje priče i replika da je lokalna zajednica kroz nedonošenje prostornih planova, kroz nedonošenje ostalih akata išla ponekad i kontra investicija i investitora. Imamo svijetli primjera evo industrijski park Nova Gradiška, klima oprema, Atlantic Grupa u Slavonskom Brodu, Boxmark i da ne nabrajam dalje. Znači može se i u malim sredinama stvoriti kvalitetne preduvjete za razvoj gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta. Nažalost državna tijela su bila na određeni i kočnica gospodarskog razvoja i sprječavala investicije. Pa evo i u luci Slavonski Brod smo svjedoci da je jedna velika investicija privatnog investitora zastala koja je značila puno za luku Slavonski Brod, za grad Slavonski Brod, za širu okolicu zbog neslaganja dva, tri državna tijela. Pa čak je i investitor morao posegnuti za sudskim procesom da još uvijek investicija nije krenula. I mislim da u tim segmentima ovaj zakon ima smisla i da ovaj zakon mora i takve slučajeve sankcionirati i pomoći investitorima da njihova investicija krene. Jer i u ovim izmjenama zakona stoji u onom dijelu ako investitor u određenom zakonskom roku ne pridonese akte koji su potrebni da bi strateška investicija krenula da će se on smatrati brisanim ili poništenim nebitno kako. Ali mislim da državna tijela moraju pomoći takvom investitoru da se upravo to ne dogodi da on nema vremena u zakonskom roku doći do građevinske dozvole, uporabne dozvole i svega onoga što je nužno da bi investicija išla. Zato mislim da mi svi skupa moramo podržati ovakve investicije i ovakve zakone i da se konačno nešto promijeni. Naravno da i mi iz Hrvatske seljačke stranke tražimo da dobijemo na uvid kojih su to 47 projekata kako je ovdje rečeno da se nalaze na čekanju i da sjednica povjerenstva krene i da se o njima očituje da vidimo koji su to projekti i zašto su proglašeni strateškima, koliko je njih iz Slavonije i Baranje i što mi kao Hrvatski sabor možemo pridonijeti da pomognemo upravo tim investicijama da se i dogode. Naravno da mi je posebna želja da damo šansu mladima iz moje regije, iz regije Slavonije i Baranje da dobiju radna mjesta, da se konačno nešto pokrene. Jer u Slavoniji i Baranji nažalost samo raste broj agencija za posredovanje u zapošljavanju Europske unije i šire, raste broj prijevoznih jedinica autobusnih poduzeća koji odvoze mlade iz Slavonije i Baranje.

Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege zastupnici, gospodine ministre. Evo prije svega želim reći da će MOST nezavisnih lista podržati ovu kozmetičku promjenu Zakona o strateškim investicijskim projektima isključivo kako ne bi stajali na putu radu povjerenstva i novoj Vladi. Međutim moram reći da podržavamo ovakav prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strateškim investicijskim projektima isključivo iz razloga što ste i vi ministre najavili vrlo skoru izmjenu ovoga zakona. Dozvolite mi da kažem nekoliko riječi oko našega amandmana kojega ćemo povući upravo iz razloga što su najavljene izmjene i dopune ovoga zakona. Međutim, želim reći da je naš amandman bio u potpunosti u skladu sa Poslovnikom o radu Hrvatskog sabora i da ne sadrži nikakve diskriminatorne odredbe po pitanju bilo kakvih skupina investitora. Naime, u svim zemljama u okruženju koje imaju stabilan investicijski okvir koji je konzistentan i koji stvara jedno pozitivno investicijsko okruženje ugrađene su ovakve odredbe pa moram reći da kada govorimo o investitorima investitori mogu biti i pravne i fizičke osobe. Evo imamo jedan primjer u neposrednoj blizini, primjer je Alstom koji je osuđen za korupciju i da je postojala ova odredba u ovakvom zakonu on ne bi mogao biti dio konzorcija koji je strateški partner za Plomin C. A sada mi dozvolite da kažem i nekoliko rečenica vezano za sam zakon koji je, po meni osobno, jedan od zakona kojima je prekršen Ustav u više od 4 do 5 članaka. Takav zakon koji je potpuno paušalan je otvorio prostor zapravo špekulantima i developerima koji su se pojavili konkretno recimo imamo takav slučaj kod nas u Dubrovniku u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ovaj zakon je zapravo jedan supstitut Zakona o golf igralištima koji je ukinut i otvorio se prostor za razvoj jednog projekta na platou Srđa koji počiva na nezakonitim izmjenama prostornog plana. Kao što i sami znate taj projekt se razvija na obuhvatu od 310 tisuća hektara iako postoji presuda Visokog upravnog suda da je tada povjerenik nezakonito izmijenio prostorni plan da mu to nije bilo u ovlastima i da taj projekt može saživjeti jedino na njegovim prirodnim gabaritima od 100 hektara. Danas imamo situaciju da je Vlada koja više nije Vlada Republike Hrvatske zadnji dan izdavala građevinske dozvole na tom platou iako svi znamo da taj projekt nema uporište u zakonu. Cijeli je niz članaka zakona koji su suprotni sa Ustavom i cijeli je niz odredbi ovoga zakona koji u potpunosti isključuju lokalnu zajednicu u procesima odlučivanja. Ovo je jedan pravni okvir koji zapravo ne služi ni investitorima a ni hrvatskim građanima. Cijeli je niz takvih odredbi, recimo jedna od odredbi je da se dozvole izdaju u roku od 15 dana i da će se kazniti službenici koji ne izdaju dozvolu u roku od 15 dana. Recite mi što je s onim investitorima i građanima koji ne potpadaju pod ovaj zakon, koji čekaju dozvole po godinu ili dvije dana? Tko njih išta pita? Studije utjecaja na okoliš gotovo da se ne spominju u ovakvim projektima koji su milijunske vrijednosti za koje je gotovo sigurno da izazivaju velike utjecaje negativne na okoliš. Javna rasprava koja je provedena u ovom zakonu je održana mimo svih konvencija i mimo svih zakona i europskih regulativa. Trajala je svega 8 dana i onemogućila je zapravo bilo koga od onih koji su htjeli sudjelovati u procesu rasprave i ponuditi konstruktivne prijedloge praktički nitko od njih nije mogao u takvom roku uopće sastaviti svoje prijedloge. Stoga evo ministre vjerujem da su ovo dovoljni razlozi da svi skupa moramo razmisliti i sudjelovati u procesu donošenja novog zakona koji će zaista ponuditi jedan konzistentan pravni okvir koji će ponuditi pravnu sigurnost svim investitorima a koji će znati razdijeliti one koji su špekulanti i developeri od onih koji će stvarno donijeti gospodarski rast i razvoj. Na vaše izlaganje repliku ima uvaženi zastupnik Gordan Maras. Gospodine Kristiću kada govorite da su kozmetičke promjene onda se očekuje da kažete i da očekujete da će biti izmjena zakona u skorom roku, onda bar malo u raspravi bi trebali reći što to ne valja, što biste vi mijenjali u MOST-u, što ministar možda misli pošto je isto iz vaše stranke o tome. Znači, te stvari su vrlo bitne da znamo za ubuduće i za rasprave i da se upoznamo na neki način sa vašim stajalištima jer jednostavno nije dobro reći samo evo kozmetičke su promjene pa zato ćemo podržati ne' Evo gospodin Šuker je jasno rekao, on je rekao od početka da to ne valja, da to treba ukinuti da ovih 47 projekata ništa ne znači, da je milijarda eura isto kao i 3,5 milijarde eura 2011-2014.

Što se tiče korupcije tu ste dali jednu komparaciju koja bi izuzela ne samo jednu tvrtku nego mnoge svjetske Nije Alstom imao jedini problem sa korupcijom, imao je recimo i Siemens i Daimler i mnoge tvrtke da sad ne nabrajam koje su se u svojim zemljama ili u zemljama gdje su poslovale zbog nekog koruptivnog ponašanja u prošlosti nagodili sa tim državama ili u Njemačkoj sa svojim istražnim organima itd. Pa nećete reći da sad primjerice Daimler odluči nešto napraviti u Hrvatskoj da bi mi trebali reći nemojte i nećete biti na popisu strateških projekata zato što je nekad netko u vašoj povijesti imao određenu koruptivnu radnju. Znači, ukoliko te tvrtke posluju, ukoliko prihvaćaju standarde poslovanja koje vladaju u Hrvatskoj, znači koje ne podržavaju korupciju ja ne vidim nikakvog razloga da im se izdaju rješenja da imaju status strateškog ulagatelja i da nastave raditi u Republici Hrvatskoj.

Činjenica je da predmetni, poštovani kolega Maras ispričavam se, činjenica je da predmetni zakon nije polučio gotovo nikakve učinke. Osim što imamo bazu strateških investicijskih projekata gotovo niti jedan projekt nije u gotovo nikakvoj fazi realizacije niti se očekuje njegova nekakva brza realizacija. Ja sam spomenuo investitora u Dubrovniku o kojemu svi dobro znamo, o kojemu je čak o tom projektu održan i referendum, znate koliko je građana reklo ne na tom referendumu, koliko je reklo da, vjerujem da se danas odražava takav referendum da bi 90% građana Dubrovnika reklo ne takvom projektu. Mislim da smo mi bili konkretni, mi smo u odnosu na mogućnosti koje nam dozvoljava Poslovnik Hrvatskog sabora predložili amandman, on je u ovom trenutku mogao uključivati samo zaštitu od mogućnosti da oni koji su skloni koruptivnim radnjama dobiju status strateških investicijskih projekata i kao takvi koriste te pogodnosti. Nisam se referirao na one koji nemaju takve kvalifikacije, siguran sam da ima jako puno dobrih projekata koje treba podržati, međutim vjerujem da se i vi slažete da ovaj zakon treba cijeli niz korjenitih promjena, ne samo onih kozmetičkih kako bi i lokalna zajednica bila partner u razvoju takvih projekata jer gotovo sam siguran da tamo gdje ne postoji podrška lokalne zajednice da niti jedan investitor neće realizirati projekt, a i ako ga realizira neće se tamo dugo zadržati. U ime Kluba zastupnika HNS-a sada će riječ uzeti uvaženi zastupnik Milorad Batinić. Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, poštovani ministre pošto se radi o jednoj tehničkoj izmjeni, korekciji zakona klub HNS-a će podržati ovaj prijedlog zakona iako kod nas postoji određena nedoumica, nikakav slijed prije ovih izmjena je možda trebao biti Zakon o Vladi odnosno određene korekcije unutar same organizacije same Vlade. U ovom djelu ne vidimo ništa sporno međutim kao što su i moji prethodnici kolege i kolege u ime klubova govorili smatram za shodno i određene stavove temeljem tih rasprava i u ime kluba HNS-a kazat. Naime, bilo je negiranja ovoga zakona, postavljalo se pitanje zašto je opće bio potreban, međutim nemojmo zaboraviti neke stvari, mogu se složiti u načelu da li je on, to je tema o kojoj možemo raspravljati i vjerojatno da će biti kao što je najavljeno slijedom izmjena toga zakona u kojoj mjeri je on polučio i koje rezultate.

Naime, tu je bilo spomenuto, ja ću ga imenovati povoljno poslovno okruženje što je ključan faktor da li će neki investitor investirati, da li u lokalnoj, regionalnoj odnosno da li će na razini na cijelom području RH neko investirati. Ovaj zakon nema prevelikoga utjecaja na povoljno poslovno okruženje, on je samo jedan segment. Povoljno poslovno okruženje to je puno šire, puno više i puno kompleksnije. Zašto je ovaj zakon uopće donesen? Pa evo samo pogledajmo ovaj dio u članku 8.povjerenstvo osim potpredsjednika Vlade tada zaduženog za gospodarstvo, sada će biti potpredsjednik Vlade kojeg imenuje Vlada. Ja bi samo htio spomenuti, znači prethodna Vlada je smatrala investicije, poboljšanje investicijskog okruženja ili povoljnog poslovnog okruženja vrlo bitnim za razvoj RH. To po ovome sad, neću reći da ova Vlada marginalizira jer i prema izjavama mislim da je i ovih dana i premijer Orešković napomenuo da treba pojačati investicije.

To je pitanje koje imamo dilemu. Ili će se možda velim izmjenama Zakona o Vladi i te stvari korigirati da se tu pojača. Znači stavak 5.članka 8.četiri stalna člana povjerenstva su čelnici središnjeg tijela državne uprave, znači ministri nadležni za graditeljstvo, prostorno uređenje, državne uprave nadležnog za pravosuđe, znači ministar pravosuđa, ministar zaštite okoliša i prirode i čelnik tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom. To je suština ovog zakona. To na neki način pokušat će odgovoriti onim kolegama koji su minorizirali ovaj zakon do te razine da je u potpunosti nepotreban.

Zašto je ovaj zakon uopće i donesen? Pa mislim da je bilo jednostavnije koliko god je bilo kompleksno, a kolege koji su bili u prošlom sazivu sjećaju se rasprava, jednostavnije bilo donijeti ovaj zakon lex specialis i na neki način izbjeći promjene deset, petnaest, šesnaest zakona koji su tangirali ova područja pogotovo iz ovih ključnih resora ovih ministara ministarstava koji su članovi ovog povjerenstva. Ono što bi također želio kazati bilo je spomena koje su to investicije? Prema dostupnim statističkim podacima tri projekta koja su proglašena sa liste strateških projekata su u fazi realizacije. Brzinski, znači negdje oko 600 milijuna kuna investicija. Strateški investicijski projekti RH o kojima se čitamo iz medija ovih dana dvoji. Termoelektrana Plomin C rekonstrukcija da li će biti, da li neće. LNG terminal također se postavlja, dovodi se u pitanje. Jedan ne toliko iznos, ali isto tako vrijedan, izuzetno važan za čitav sjeverozapad RH projekt Regionalni centar za gospodarenje otpadom. Slušali smo ministra da je dovodio u pitanje Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškorica. Bio sam dionik još od 2003. godine tada je bila osnovana ustanova itd. itd. i svi čelnici lokalne samouprave i regionalne s tog područja željko smo priželjkivali upravo ovo da dođe do realizacije i mislim da je skoro u završnoj fazi i sada se dovodi u pitanje. Vrijednost procjena je 760 milijuna kuna. Nije to taj projekt toliko bitan što se tiče financijskog iznosa koliko benefit koji će donijeti. Kuda sa otpadom? Meni sad nije jasno da li ministar smatra da taj projekt nije održiv, odnosno ekonomski neodrživ, da li ne znam iz kojih razloga dovodi se u pitanje da li tehnologija, da li oprema ili dobavljač opreme možda što ne bi bilo možda dobro. Svatko od nas je za nove tehnologije, za jeftinije tehnologije. No, ali nadam se da ćemo dobiti odgovore i na to pitanje. Tako da ne mogu se složiti, znači to su ovi neki najznačajniji projekt koje je država proglasila, odnosno Povjerenstvo o strateškim projektima.

To se svi slažemo. Tu će imati maksimalnu podršku svih klubova.

Nadalje je premijer kazao da bi trebalo povećati investicije u energetiku i turizam. To govorim naprosto iz razloga što određeni klubovi pozicijski sada dovode u pitanje i ministri energetske strateške projekte, a isto tako i uglavnom privatne projekte u turizmu da li trebaju biti strateški ili ne. Kad smo govorili i kolega Šuker i prethodnici trebaju nam strukturne reforme, da.

Ja uvijek velim da ima prostora za poboljšanje u kolikoj mjeri. Nadam se da će nam vrlo uskoro ministar podastrijeti prijedlog izmjena i dopuna, pa ćemo vidjeti. Međutim, bez strukturnih reforma slažem se. Kolegice i kolege, ovo nemojte shvatiti kao samo promociju. Naime, 2012. godine moj grad je imao priliku sudjelovati u jednom projektu financiranom od njemačke Vlade, BFC certifikat, bussiness friendly sredina. Dobili smo. Od 5 gradova u Hrvatskoj Bjelovar i Ivanec su dobili 2013. Niti jedno ministarstvo naše i država Hrvatska u cjelini da uđe u taj proces certifikacije ne bi dobila certifikat. Hrvatska nema strategiju razvoja. Postoje određene sektorske strategije, apsolutno se slažem i mi smo ih u prošlom sazivu donijeli i bilo je određenih strategija i iz prethodnog i iz šestog saziva, sedmog. Međutim, generalne strategije što velika većina lokalnih samouprava ima tu su bile spomenute u nekoliko navrata i u pozitivnom i u negativnom kontekstu to je nedopustivo. Da li znamo, tu je bilo spomenuto da li golf igralište na Srđu, da li termoelektrana Plomin C, da li LNG. Kolegice i kolege, mi se moramo odrediti što želimo, koji su nam ciljevi, koja nam je vizija razvoja Hrvatske. Tada se mogu složiti ovaj zakon ne bi bio predmet rasprave i ne bi pobudio toliko interesa koliko sada, iako se radi velim o tehničkoj promjeni ali kao što je uvijek dobra praksa u Saboru i mislim da je nužno i radi novog ministra da se spomene i u malo širem kontekstu povoljno poslovno okruženje. Stoga smatram da je ovaj zakon nužan, da je dobro da je donesen. Isto tako se slažem i ministre imat ćete sugovornike u klubu HNS-a oko toga izmjena zakona. Svaka poboljšanja ćemo podržati, ali kolegice i kolege i tu se slažem sa kolegom Šukerom bez reformi neće ići. Ali zašto je još ovaj zakon nužan? Jer kolega Šuker još više od mene i bilo koga tu, ima i starijih kolega, zna da reforme da su to procesi koji traju, ne jedan naš mandat minimalno dva mandata da bi se provele strukturne reforme od svega spomenutog. Ali ih je važno započeti. I stoga je ovaj zakon nužan. Jednostavna matematika bolje je donijeti. To je bila intencija i naprosto potreba bivše Vlade da donese jedan takav zakon. Bolje jedan lex specialis nego 15, 16 izmjena zakona, neusklađenosti. Stoga velim ne mogu se složiti sa onim kolegicama i kolegama koji su raspravljali i negirali određene stvari. Ajmo se dogovoriti, raspravljati na tragu i intencije zakona, ajmo raspravljati o investicijama, ajmo raspravljati što trebamo sve učiniti mi ovdje u Saboru da popravimo povoljno poslovno okruženje, da bude bolje. Još jednom klub HNS-a će podržati ove izmjene. Prva je ona uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Gospodine Batinić i nakon vaše, ali i nakon rasprave svih klubova mislim da je ključno da se ministar sada nakon rasprave klubova odredi prema zakonu. Da li je ovaj zakon potreban Hrvatskoj? Da ga treba mijenjati apsolutno treba sve zakone unaprjeđivati, situacija nije ista kao što je bila prije godinu dana ili prije 3 ili prije 7 ali je bitno da čujemo ovdje u Hrvatskom saboru jer me iskreno zabrinula rasprava Kluba zastupnika HDZ-a na način da je ovo nepotrebno, da samo smeta, da ometa jedinice lokalne samouprave i da na neki način taj zakon treba što prije maknuti van snage. Htio bih jasno određenje evo ovdje i ministra da on to vrlo jasno kaže za ovom govornicom jer to je u biti glavna rasprava danas ovdje, ne ove kozmetičke ja bih rekao kadrovske promjene u povjerenstvu. Znači, vrlo jedan jasan stav ministra gospodarstva u Vladi RH da li ovaj zakon po njegovom mišljenju i po ovom iskustvu koje ima sada mjesec dana, a ono nije malo, konzultirao se i sa suradnicima i sa agencijom i sa svima, da li ovaj zakon treba ostati, da li ga treba unaprjeđivati ili ćemo ga za 3 mjeseca staviti van snage. I još jedna stvar koja je ovdje vrlo bitna je ta, još jednom bih to evo kolege iz MOST-a upozorio, a vi ste to dijelom u raspravi i rekli, znači vezano za ove generalizacije i tvrtke koje su u jednom dijelu svoje povijesti imali ekscese koje imaju mnoge svjetske korporacije. Zamislite situaciju da to pravilo primijenimo u političku praksu pa sutra u Zakon o izborima hrvatskih zastupnika ili napišemo da se ne može stranka kandidirati koja ima presudu za koruptivno djelovanje. Da li ćete to podržati? Ako ćete to podržati onda je to konzistentno.

A vaša replika naravno nije uopće bila usmjerena kolegi Batiniću, on će vjerojatno odgovoriti na nju iako ste vi zapravo vašu repliku uputili ministru i kolegama iz MOST-a. Pa dobro, ja sam ipak predsjedniče shvatio da je kolega Maras meni uputio repliku. Možda iz razloga što je očekivao da ću u svojoj raspravi javno pitati ovdje za govornicom ministra što on misli o zakonu? Naime, to sam i htio, to i očekujem od ministra ali nisam postavio to pitanje kolega Maras naprosto iz razloga jer kad je na neki način kolege iz MOST-a kad su povukli svoj amandman i kad je ministar tada najavio da će doći do izmjena i dopuna zakona određenih korekcija očekujemo i nadamo se da će biti poboljšanje to je za mene bilo ustvari potvrdno od strane gospodina ministra da on prihvaća ovaj zakon. Tako da evo to nisam osjećao potrebu kolega Maras da javno za govornicom prozovem ministra i da ga pitam da li on podržava taj zakon. Mislim da sam dobio odgovor.

Poštovani kolega Batinić ja razumijem vašu potrebu da branite zakon koji je prošla Vlada predložila Hrvatskome saboru. Ja niti onda niti sada nisam za ovaj zakon ovakav kakav je.

Vi ste rekli da ste vi pobornik da se donese ovakav zakon koji će omogućiti brže investicije, bolje nego da se mijenjaju lex specialis zakoni koji definiraju pojedino područje a koji kada se tako puno 15, 16 zakona mijenja su u pravilu onda kontradiktorni jedni s drugim. Ja sam upravo obrnuto, ja sam pobornik da se promijene temeljni zakoni koji definiraju pojedino područje i da se usklade sa onime što Vlada, što Sabor što investitori očekuju da se promijeni u zakonima kako bi oni mogli biti poticajni za ulaganja. Vi ste u svom izlaganju naveli 3 strateška projekta za koji kažete da su u rješavanju, u realizaciji i da je već samim time na određen način pokazano kako je bilo opravdano donošenje ovakvog zakona. A vidite ja ću vam reći da ima jedan veliki projekt koji je Vlada riješila u prošlom sazivu a uopće nije bio proglašen strateškim projektom a vrijedi više nego sva ona tri projekta koja ste vi spomenuli da iznose oko 600 milijuna kuna ili 600 milijuna čini mi se kuna da ste rekli. Naime, Vlada je u prošlom sazivu raspisala natječaj i donijela odluku o izboru najpovoljnijeg koncesionara za izgradnju hotelskog kompleksa Kupari i za koncesionara pomorskog dobra u Kuparima. I bolje, jer da je bio vezan uz ovaj zakon ne bi bio realiziran.

Naime, ovaj zakon o strateškim investicijama donesen je kao međufaza, kao među, da se popuni među prostor dok se ne riješi povoljno poslovno okruženje odnosno dok se ne provedu strukturne reforme u RH. To je osnovna intencija. I dok god se to ne provede a strukturne reforme naprosto podrazumijeva i ovaj dio deregulaciju i donošenje potpuno nove regulative u određenim područjima koja antagiraju razvoj gospodarstva ajmo reći investicija i sve skupa. Znači iz toga razloga ga smatram važnim u ovom periodu dok se praktički u Hrvatskoj ne stvori jedno drugo kvalitetnije pozitivno okružje. Što se tiče Kupara, ja ne mogu sad niti tvrditi da li je bilo pogreške ili nije bilo pogreške, međutim znam da je tu bilo određenih dilema i dvojbi kao sa puno državne imovine i još dan danas i još uvijek jedan veliki broj državne imovine nažalost pogotovo kad se radi o vojnim objektima mislim da je sada pri kraju, vi ih nemate nigdje evidentirane. To je generalno problem koji je naslijeđen, koji su dosada sve Vlade bile nasljeđivale, pokušavale rješavat, neka je bila uspješnija, neka manje uspješna. Što se tiče općenito još jednom ovoga zakona, što drugo bilo napraviti u tom periodu, da li ići mijenjati velim 15, 16, zakona koji tangiraju, koji su sadržani u ovom zakonu da se pojednostavi procedura, da se procedura ubrza i da kao što je rekao, parafrazirao kolega Šuker znači uhvatit za ruku i provesti investitora kroz šumu regulative. Da to je bilo nužno i dan danas je nužno, i sutra će biti nužno, ali na nama je ovdje znači da to promijenimo. Hvala. Evo kolega Batinić me podsjetio kada je rekao da Hrvatska nema strategije na gospodina pokojnog Račana i Budišu koji su isto tu sa ove govornice prije jedno 15 godina kad sam počeo pratiti politiku govorili kako nema strategije. I do dana današnjega eto još uvijek nemamo te strategije. Pa sam htio samo kazati da oni koji su prije sudjelovali u radu ovog Sabora i u vlasti da se zapitaju što su radili a apeliram na gospodina ministra Paninića i Vladu da donesu što prije strategije i to izvodljive a ne kao onu energetsku iz 2009. koja je pala već prvi mjesec nakon donošenja. Postoje sektorske strategije i od bivših Vlada koja je korigirana, i prošla Vlada i pretprošle Vlade su donosile određene strategije za određena područja, znači sektore, generalno to nije objedinjeno na jednome mjestu. I smatram da je to nužno, smatram da je nužno a isključivo je nužno iz vrlo jednostavnog razloga imam određenih iskustava, dugo sam na lokalnoj razini, prvo što vam gleda investitor kada dolazi kud je došao, kud je došao. Tada ide od prostornih planova, strateških, njega zanima razvoj komunalne infrastrukture, zanimaju ga svi manje-više projekti. Jer ako ima veliku investiciju, ako misli možda ne čitavu godinu živjeti tu kod vas, raditi zanima ga kud je došao. I on može manje-više u svim sredinama lokalne samouprave naći razvojne strategije kakve su kvalitete, to je nešto o čemu se može razgovarati, međutim one su odlične, bolje ikakav dokument, ikakva strategija neko nikakva. Kad se donose strategije da li na regionalnoj, lokalnoj razini vi se nemate na što vezati. Analogija prostornih planova, općinski, gradski usklađen sa županijskim, županijski sa nacionalnim. Vi nemate strategiju lokalne, regionalne vezati na ništa. I zato velim da je to prije svega, slažem se i s vama to bi trebao biti politički konsenzus za boljitak svih nas u Hrvatskoj. I sad imamo jednu pojedinačnu raspravu uvaženog zastupnika Branka Bačića. Poštovani gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege pa ja ću u svojoj raspravi već nastaviti na isti način kao što sam i u replikama tvrdio a to je da je zakon ovakav kako je koncipiran ne pridonosi apsolutno poboljšanju investicijskog okruženja u RH i nepotreban je po meni u pravnom i zakonodavnom okviru u RH. Ovakav kakav je sa svojih 30.članaka koliko je on definirao strateške investicijske projekte. No prije toga reći ću nekoliko riječi, naime, vas je gospodine ministre klub SDP-a dočekao u svojoj raspravi sa opaskom kako Vlada u proteklih 27 dana ne radi ništa, kako je ovo prvi zakon koji je došao na raspravu u Hrvatskome saboru i to je točno. No ja bih tu nešto dodao.

Naime u 4., 5., 6. i 7. sazivu Hrvatskoga sabora nakon što je Vlada imenovana Hrvatski sabor nije zasjedao najmanje mjesec dana. U tih mjesec dana se Vlada formirala, konstituirala i imala je vremena za u miru pripremiti pojedine zakonodavne tekstove. A evo ovaj je puta odmah nakon što je Vlada imenovana Hrvatski sabor je nastavio sa svojim zasjedanjem i to je ovako odlična prilika da ako hoćemo možemo politizirati i biti politikanti o radu ili ne radu Vlade. Dakle ovo je prva Vlada koja nije imala tu stanku, tu mogućnost da se u miru konstituira, da započne sa radom jer je čitavo vrijeme zasjedao Sabor i propitkivao se rad Vlade što kažem s prijašnjim Vlada nije bio slučaj, sve su Vlade imale negdje oko 27 do 40 dana pauze u kojem su vremenu mogle prići izradi pojedinih tekstova zakona. No, to sam samo dao kao opasku uvodno a sada ću reći nekoliko riječi o samome zakonu. Dakle kada je zakon donesen mi smo njegovu raspravu proveli u prvom i drugom čitanju i između prvog i drugo tekst je donekle i mijenjan, usklađivan je. Međutim i tada smo tvrdili da se bitno investicijsko okruženje u Hrvatskoj neće sa ovim zakonom popraviti. U tom prijedlogu zakona su bili pobrojani svi, u uvodnom obrazloženju toga prijedloga zakona bili su pobrojani svi oni zakoni u Hrvatskoj koji na određeni način koče investicije i predstavljaju administrativne prepreke za bržu realizaciju investicija od Zakona o pomorskom dobru, Zakona o cestama, Zakona o vodama, Zakona o šumama, Zakona o prostornom uređenju i gradnji itd., itd., dakle bilo je negdje oko 16 zakona koji su pobrojani. I ja držim da ozbiljna Vlada ako doista hoće promijeniti svoj zakonodavni okvir, napraviti strateške reforme, učiniti državu konkurentnom, državu u kojoj se brzo izdaju određena rješenja, odluke, država u kojoj se promptno reagira na zahtjev investitora ili podnositelja zakona treba te zakone mijenjati. Naime, ja bih želio da me netko demantira, da mi kaže ima li ijedan akt u Hrvatskoj kojega su službenici državnih tijela u Hrvatskoj napisali a da je taj akt oslonjen na ovaj zakon? Dakle ima li ijedan akt, da li jedan službenik u Hrvatskoj ako je taj zakon dobar koristeći se s ovim zakonom derogira onaj zakon koji je njemu osnovni zakon? Nije i ne može. I ne može zakon koji dođe i koji općenito rješava pitanje poboljšanja investicijske klime naložiti nekom državnom službeniku koji daje koncesiju na pomorskom dobru ili utvrđuje granicu na pomorskom dobru da postupi po ovom zakonu a ne onom svom osnovnom zakoni koji njemu propisuje procedure. Dapače, kada bi to napravio, završio bi, bio bi sigurno predmet istrage. Prema tome, ja tvrdim da je potrebno da bismo napravili kvalitetni iskorak ući u promjene pojedinih zakona i na njima realizirati. Ja sam malo prije u replici kolegi Batiniću rekao i sljedeće. Projekt koji je prošla Vlada nastavila od one bivše HDZ-ove Vlade je projekt Kupara. Mi smo u Hrvatskome saboru raspravljali o tom natječaju, o tom javnom pozivu. I zanimljivo je dakle da najveća investicija koja je realizirana u tom projektu uopće nema nikakvih dodirnih točaka sa ovim zakonom koji bi trebao riješiti stratešku investiciju a to je najveći strateški investicijski projekt u turizmu u Republici Hrvatskoj. U prembuli odluke kojom se raspisuje natječaj i objavljuje javni poziv nema nigdje spomena ovom zakonu. Jasno, spominje se Zakon o upravljanju državnom imovinom po kojemu mora pojedini službenik reagirati. I spominje se Zakon o pomorskom dobru. Nigdje riječi o ovom zakonu jer ne treba jer on ništa bitno ne doprinosi u tom projektu koji je kaže Vlada evo privela kraju i odabrala najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju tog kompleksa. Nema i ne može biti. Naime, Hrvatska će postati država koja može odgovoriti bržem zahtjevu investitora onda kada riješi tri bitna pitanja. Prvo i temeljno pitanje ne sređeni imovinsko-pravni odnosi. Na zemljištu i u skladu s time neažuran katastar i zemljišna knjiga, to je najveća prepreka bilo kakvoj realizaciji projekata u Hrvatskoj. Svi oni koji su bilo kada sudjelovali u izradi projekata, u realizaciji projekata znaju da zbog neusklađenog katastra i zemljišne knjige sa stvarnim stanjem na terenu nemoguće je brzo reagirati sa izdavanjem građevinskih dozvola i sa realizacijom projekta. Naš je katastar jedna zemljišna knjiga u najvećem dijelu oslonjena na izmjeru od prije 160 godina. Brojne su nastale promjene na terenu i u zemljišnoj knjizi nisu praćene i to je jedan od temeljnih problema. Drugi problem je o čemu je kolega Šuker govorio, država koja u 3, 4 godine 40 puta mijenja porezne zakone, porez na dohodak, porez na dobi, stope PDV-a itd., itd. je nesigurna država za bilo kakvo ozbiljno ulaganje. I dok se ne utvrdi siguran i stabilan sustav teško da je moguće očekivati bitno investiranje, jedan investicijski ciklus koji bi podrazumijevao i ovako velike strateške projekte. I treća stvar je brže donošenje prostornih planova u skladu sa prostornim planovima uređenja gradova, županija i općina u Republici Hrvatskoj koji onda mogu po zahtjevu investitora brže se donijeti skraćivanje rokova iako smo ih već i u prošlom mandatu a i u onom prije toga na određeni način skraćivali i još uvijek je taj rok s obzirom na brojne druge studije i projekte koji prate donošenje prostorno-planske dokumentacije taj dio je potrebno je riješiti.

Dakle, nema tog čarobnog štapića. Pa zar vi mislite da bi se u Hrvatskoj čekala 2014. godina da se sa jednim malim zakonom koji broji 30 članaka s dubokom promijeni investicijska klima? Pa to bi se bio sjetio netko prije nego 2010., treće, druge, '98. kad bi se moglo s jednim čarobnim zakonom koji ima svega 30 članaka potpuno izmijeniti investicijska klima u Hrvatskoj. To je jednostavno nemoguće. Zakon kojega smo donijeli i kojega nazivamo Zakonom o strateškim investicijskim projektima nije ništa drugo, gledam postupovnik koji govori kako i na koji način se prijavljuje projekt, koji govori tko čini povjerenstvo Vlade i tko čini operativno tijelo. To je zakon koji je u bitnome riješio, propisao je neku proceduru koja se mogla komotno urediti vladinom uredbom. A da on pretendira biti zakon koji će bitno promijeniti okruženje u Hrvatskoj to jednostavno nije točno i to nije ni moguće. Dakle, ovakav zakon, mi njega možemo mijenjati, možemo ga dorađivati, ali ako ne promijenimo osnovne zakone koji su, koji doista često puta jesu prepreka i barijera ulaganju neće niti jedan ovakav zakon, generalni zakon moći bitno promijeniti. Prema tome, skloniji sam da Vlada svojim programom definira i prepozna identificira koje su to prepreke u pojedinome zakonu i onda s time ide ovdje u Sabor i mijenjamo te zakone, a da ovakav jedan zakon koji može biti ili ne mora biti kažem on bitno u tom dijelu neće promijeniti. Evo dakle da zaključim. Ja također podržavam ovu izmjenu zakona. Da bi povjerenstvo koje je temeljem zakona nastalo moglo i dalje funkcionirati, ali ako gospodine ministre želite doista kao ministar gospodarstva krenuti u jednu, omogućiti jedan brži način investiranja u Hrvatsku, onda ovaj sam zakon po sebi ovakav kakav je i samo jedan zakon ne može bitno promijeniti ako se doista ne zadire u pojedine zakone. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Poštovani kolega Bačiću, pa vi kažete i to je vaše mišljenje ali mnogi dijele s vaše strane i ne samo s vaše strane mišljenje da ovaj zakon ništa ne rješava i vi ste uglavnom svoju raspravu usredotočili upravo u tom pravcu ne govoreći o ovim izmjenama, nego govoreći kako ovaj zakon ništa neće riješiti. Netko je govorio čak da je protuustavan. Zašto se taj zakon onda ne ukine, jer kažete da on ništa ne rješava, osim što rješava jednu fotelju, a o tome niste ni govorili. Zatim kažete ovoj Vladi se prigovara da zaista ima samo dva, tri zakonska prijedloga, a da je ovo prva Vlada koja nije imala toliko vremena da su druge vremena. Imale su vremena da se konstituiraju, odnosno konstituirali su se na vrijeme i to u onoj ustavnoj stanci. Tko je vama kriv što je vama trebalo skoro mjesec dana formirate Vladu, gdje je već bilo jasno da imate većinu. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice, ministar će i ministarstvo i Vlada će odlučiti što će sa ovim zakonom. Ovakav kakav je niti joj koristi, niti joj šteti. Prema tome, ništa bitno neće promijeniti ni ako ostane, ali niti ako ga ukine. To će odrediti Vlada. Ja sam u svojoj raspravi samo htio reći da on neće potaknuti investicije. To sam htio reći. A što se tiče vaše primjedbe da ova Vlada nema taj komoditet koji su imale, odnosno komoditet, tu jednu stanku kada Sabor nije zasjedao, pa onda nije bila toliko pod paskom javnosti jer nije zasjedao Sabor. Naime, ni prijašnja Vlada koja je konstituirana 22.12., dakle Vlada Kukuriku koalicije imala je 28 dana Sabor nije zasjedao. U tih 28 dana Vlada je također se konstituirala polako, imenovala je zamjenike, pa pomoćnike i prvi akt koji je došao ovdje je došao nakon gotovo mjesec dana. Prema tome, ništa se ovdje nije bitno promijenilo. I ova Vlada sa svojim prvim aktom bez obzira što se radi o kozmetičkoj promjeni došao je gotovo manje prije nego što je to došao od one Vlade koja je bila prije. To hoću reći, da jednostavno Vlada kada preuzme odgovornost za vođenje države, kada se imenuju ministri nema tog čarobnog štapića koliko god bila spremna da može odmah doći sa zakonom u Sabor treba vrijeme dok se formira Vlada, dok se formiraju ministarstva, dok se ne pripreme zakonski prijedlozi. Vi ste isto bili ministrica, vi ste pisali zakone, pa i vi jako dobro znate da se zakon ne može napisati u jedan dan koliko god bio spreman, da on mora proći mišljenje svih drugih ministarstava, da se o njemu moraju očitovati druga ministarstva, da postoji procedura da bi onda taj zakon došao pogotovo ako je ozbiljan zakon. Ovakav mali zakon može doći nakon dva dana, ovakav zakon koji se samo mijenja jedan članak. Ali ozbiljan zakon koji podrazumijeva određenu reformu, koji podrazumijeva financijska sredstva zahtijeva i proračun. Kad Vlada donese neki zakon mora znati da taj zakon podrazumijeva i financijska sredstva koja moraju biti osigurana u proračunu.

Ja se isto moram osvrnuti na opasku gospodina Bačića. Postoje određeni termini, postoje dinamike, postoje uhodavanja, ali postoji i arhiva dnevnih redova. I onda kad pogledate recimo današnju sjednicu Vlade koja je četvrta u ovom sazivu nemate ni jednog zakona na njoj. A kada pogledate četvrtu sjednicu protekle Vlade, onda ćete vidjeti 7 zakona na dnevnom redu. Znači, to nema veze sa Saborom, jer Sabor zasjeda kada zasjeda i kada Vlada njemu podnese zakone. Ali ima veze sa Vladom. Ako je protekla Vlada u ovom periodu donijela već 10-ak zakona i imala jednu dinamiku i krenula ja bih rekao vrlo ozbiljno raditi onda se ta razlika vidi. To svatko tko je objektivan promatrač će to reći. Možda vi s obzirom da ste malo subjektivni nećete ali kada se pogleda rekao sam i dnevne redove i ono što se odradilo tu se razlika jasno vidi. I sa te strane nema nikakve isprike za to što evo sad na 4. sjednici danas nemamo nitijednog jedinog zakona, niti uopće ideje. I imam osjećaj da i ministri pa i premijer skupljaju ideje u ovom periodu proteklih mjesec dana. Kao da su se tek sada našli i sad skupljaju ideje iz onoga što je protekla Vlada radila i sada će predlagati nešto u narednom periodu. I još jedna stvar nije Vlada ta koja donosi zakone, to znate, znači nije na Vladi što će s ovim zakonom biti. Na Vladi je da predloži a na nama je da izglasamo.

Kolega Maras ja se mogu složiti da je bivša Vlada u prvih mjesec dana imala nešto više prijedloga zakona, to se mogu složiti. No, sama inflacija zakona ne govori da su kvalitetni. Vi ste doista donosili zakone pa i na način da ste znali u godinu dana 5 puta promijeniti zakon. I znali ste poslati zakon u sabornicu pa dok dođe već ga dva puta mijenjati. Da ne govorim da vam je van snage Ustavni sud stavio brojne članke pojedinih zakona jer su bili nepripremljeni, nisu bili usklađeni, bili su neustavni itd., itd. Sama brzina i inflacija donošenja zakona sama po sebi ne znači puno. Bolje da se donese jedan zakon ali dobar nego pet loših. U tome ja očekujem da će ova Vlada na taj način i postupati. Nama se nigdje ne žuri, prije svega dok se ne donese proračun, dok se proračunom ne utvrdi što i na koji način ova Vlada misli voditi Hrvatsku, u kom pravcu ima namjeru raditi reforme teško je očekivati neke krucijalne zakone u Hrvatskome saboru. Prema tome meni ne smeta to što zakoni već do danas nisu bili gotovi.

Ja bih želio još jednom poduprijeti ono što ste rekli. Ljudi mi nemamo, posebno oko pretpostavki za ulaganje od katastra od poreza od znači tih poslovnih planova mislim da smo svjesni svi skupa ovdje u ovoj dvorani da puno toga mi moramo promijeniti, a mi više prostora nemamo niti smijemo više čekati. Naš danas najvažniji strateški cilj mislim da smo svi skupa svjesni je snažno pokrenuti gospodarstvo. I mene veseli da je tu ministar. Ministre, puna potpora da napravite sve ono što trebate napraviti da ljudi u našoj Hrvatskoj žive bolje, kvalitetnije. Prema tome, iskoristiti sve ono dosada što možete iskoristiti od svih prethodnih Vlada, naučenih lekcija je jako puno. Prema tome onu svu pamet, tako da se to artikulira, tako da sutra kroz i zakone koji će se ovdje donijeti ali i ono što je najvažnije znači sutra i provedba tih zakona da u našoj Hrvatskoj bude bolje i kvalitetnije. Mi moramo biti, mislim da smo svjesni svi skupa, brži, bolji i spremniji od konkurencije. Prema tome, tu je apsolutno sve u tom dijelu na nama. Tako da evo ja bih apsolutno podupro ovu pojedinačnu raspravu kolege Bačića i evo još jednom i ministru ono krenite tako da bude u našoj Hrvatskoj

Kolega Bačić, slažem se s vama da je izmjena ovog postojećeg zakona nužna radi samog funkcioniranja Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, a isto tako važno je i naglasiti ono što ste vi započeli da je na ministru i na Ministarstvu gospodarstva iznimno velika odgovornost zbog duboke krize u kojoj se hrvatsko gospodarstvo već godinama nalazi i da je čak i slažem se i s onom tezom da ovaj zakon postojeći je neupotrebljiv, on je potpuno neupotrebljiv. I da zapravo je potreban Zakon o investicijama a ne samo o strateškim investicijama jer nema gospodarskog oporavka bez investicijske aktivnosti. A za investicijsku aktivnost su bitna mnoga okružja ponajviše je bitno kreditno, monetarno okružje.

Primjerice PDV na građevinsko zemljište u krizi je uvedeno sa stopom od 25%, efekta nema nikakvog jer od toga nema prihoda u državnom proračunu, a poskupili smo neprodane stanove kojima je cijena i onako neprihvatljiva za 10 do 12% Prvi potez je da se ta porezna stopa PDV-a na građevinsko zemljište smanji na nekih 5 do 10% ili kao međustopa odredi. Važno je otkloniti strah koji postoj, a postoji strah od plaćenih a ne izvršenih radova, postoji strah od izvršenih a ne naplaćenih radova, postoji strah od nekvalitetnih radova, strah od nelojalne konkurencije, strah od ucjena, strah od porezne uprave, strah od poreznih promjena.

Slažem se kolega Mariću. Nama treba zakon o investicijama. Pa vi se dobro sjećate kada smo ovaj zakon donosili i u prvome i drugom čitanju da smo jedan i drugi tvrdili kako limit, kako granica da bi se neki zakon proglasio strateškim mora biti 150 milijuna kuna, odnosno 20 milijuna eura. I sad neki projekt koji ima 150 milijuna eura zapošljava primjerice 60 ljudi je strateški projekt a neki koji vrijedi 130 milijuna kuna ne može biti proglašen strateškim projektom i on jednostavno, a zapošljava možda 130 ljudi on nije strateški projekt. Dakle, već sami kriteriji kad je taj zakon donesen je s jedne strane određenog investitora stavljao u nepovoljan položaj njemu vrata državne administracije nisu bila otvorena, za njega se moralo, on nije imao tu blagodat da mora državni službeni u 15 dana izdat mu svaku potvrdu, a možda s gospodarskog aspekta vrijedi kud i kamo više hrvatskom gospodarstvu nego taj projekt koji je proglašen strateškim a koji sa aspekta zapošljavanja, doprinosa, stvaranja novih vrijednosti možda ne doprinosi kao neki projekt koji nije bio. Dakle iz tog aspekta samo vidjeli kako je taj zakon možda i neustavan itd. itd. Mene bi, to sam maloprije postavio pitanje interesira da li je iti jedan državni službenik u Hrvatskoj bio kažnjen zbog toga što nije potpisao u roku 15 dana strateškom investitoru bilo kakvu potvrdu, zaključak ili nije riješio njegov zahtjev. Nije mogao biti kažnjen jer je on postupao po svom zakonu koji rješava upravo taj djelokrug u kojemu je i zahtjev podnesen.

Izvolite.

Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici evo ja sam pažljivo sjedio ovdje, pet sati slušao raspravu ovu i mogu reći da mi je drago što sam bio ovdje da ova rasprava koje je danas vođena nije bila samo u duhu ove izmjene koje se svi slažu da je tehničke prirode. Ona je tehničke prirode i očekuje se da napravi pomak i da budemo odgovorni prema projektima koji su nominirani jer oni koji ih nominiraju oni očekuju od nas odgovor. Odgovor sigurno prema njima nije da čekamo da se nešto promijeni, da se naprave strukturne reforme, oni očekuje da se brzo dogodi i to je i razlog zašto sam naveo da želim da jednostavno nešto se mijenja s ovim zakonom. Jer što nedostaje? Nedostaje vremenski okvir. Znači mi danas od 2013.kad je stupio na snagu nemamo niti jedan projekt sa ove liste strateški koji je doveden do kraja. To je odgovornost i mene sada kao ministra koji je u ovome resoru. Ja jednostavno ne mogu da kažem da izmjene se moraju događati, da one moraju biti tekuće, da ti projekti koji su odabrani u jednom trenu oni su bili odabrani radi toga, bilo je i pitanje da li mi nešto zaustavljamo, ne mi trebamo samo ako je vremenski okvir tako širok kako smo ga postavili sada da 2016.još uvijek neki projekti koji su stavljeni na listu da se očekuje i njihova realizacija kako što su možda bili predloženi 2013. Problem je znači okruženje u kojem živimo više ne dopušta da se ponašamo da možemo tri godine čekati da se jedna ideja realizira na način kao što je bilo i tada i zato mi dopustite i kako ministru gospodarstva koji zastupam interese i RH da one projekte, ja ih ovdje imam s ove strane, da možemo reći na koji način zapravo i RH očekuje od njih ne samo da budu kratkoročni doprinos našem BDP-u, da se brzo realiziraju, da ta gradnja, radnja mjesta koja će se angažirati da budu samo kratkoročna dobit a da na kraju kroz dugi niz godina kako se realizacija, taj projekt amortizira da bude nešto što čini štetu. Prema tome, to je nešto što trenutno se i radi u ministarstvu gdje ovi projekti ja ih prihvaćam kao ozbiljne, kao kvalitetne prijedloge. Isto tako i oni koji još uvijek nisu stavljeni na listu trebaju proći analizu da mogu i ja onda odgovorno kao resorni ministar potvrditi da to može u daljnju proceduru. Ali ću reći ova sama izmjena, nije to izmjena mene ili procedure nego je to izmjena u povjerenstvu jer ono je to koje donosi odluke. Ja i moji suradnici i svi koji su uključeni, mi trebamo povjerenstvu dostaviti podatke koji su aktualni, koji su realni da oni mogu donositi kvalitetne odluke. I onda će se odluke donositi na osnovu činjenice i na osnovu ekonomskog plana i znači kako to može biti korisno u budućem vremenu. Složio bih se ovdje i sa konstatacijom da pitanje zašto imamo ovaj zakon i sigurno možemo preispitivati da li je on donesen sa svrhom zapravo da mi preispitujemo sebe a ne zapravo da poguramo investicije. Jer činjenica je da postoji niz prepreka, svakoga dana vjerujte mi da imamo upućene bezbrojne prijedloge kako smanjiti određena opterećenja, određene prepreke veće ili manje. Prema tome ja mogu razumjeti da je u dugu toga i donesen zakon da ubrza neke procedure, da naučimo iz realizacije njih da oni koji su uključeni shvate važnost ne samo ovih strateških projekata nego isto tako i svakog projekta koji donosi bilo koje zapošljavanja i ono što je nama najbitnije da … [[Govornik se ne razumije.]] utječe na opću gospodarsku sliku Hrvatske. Trenutno ja nemam alibi da mogu proglasiti ovaj zakon da nije potreban jer oni koji su na listi oni zapravo oslikavaju našu želju da brzo i kvalitetno realiziramo bitne strateške projekte iz kojeg god da oni sektora dolaze i da oni ona mogu biti zamašnjak u budućem razvoju. Vrijeme pred nama nam otvara priliku da sagledamo i kroz ovaj zakon njegovu ubrzanu realizaciju, njegove izmjene, da li će nam to u budućnosti stvarno biti nešto što možda nećemo ni trebati nego će postati redovna praksa. Ali sada bih stvarno zamolio da evo s obzirom potpora je dana da upravo ovakve izmjene koje možemo reći da su tehničke ili nomotehničke da one prođu kroz proceduru. A isto tako evo i zahvaljujem se i na ponudi da uključim i klubove zastupnika i naravno i odbore koje imate, koji se bave ovom temom da svojim doprinosom daju da imamo što bolji zakon i da možemo reći i kada budu obuhvatnije izmjene da možemo i kvalitetno raspraviti i u okviru jednoga radnoga dana donijeti odluku jer mislim da onda evo i ovaj cijenjeni Dom a isto tako i Vlada mogu reći ono mi smo postali efikasniji i u duhu smo protočnosti koje želimo i gospodarstvu. Zahvaljujem se na potpori koju ste danas dali ovim izmjenama. Evo i preporučam se i vrata svoga ministarstva da budu otvorena za sve vas da zajedno sudjelujemo u napretku. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, uvaženog zastupnika Željka Glasnovića. Poštovani predsjedniče. Uvijek govorimo o nekakvom, ja se slažem sa ministrom, potreban je okvir.

Imate na svjetskoj burzi, globalnoj burzi imate 2 stotine tvrtki Hrvatskih koje su na burzi globalnoj.

Hvala lijepa.

Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste tih odbora primili na sjednici. Vlada je podnijela amandmane koji postaju sastavni dio konačnog prijedloga zakona sukladno članku 202. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?

Uvaženi ministar gospodarstva Tomislav Panenić. Hvala gospodine predsjedniče Sabor, zastupnice i zastupnici. Znači vezano je za ove izmjene Zakona o izmjenama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom. Ja bih rekao da je isto kao što smo raspravili sada o strateškim investicijama i ovdje se radi o izmjenama upravo koje se odnose na povjerenstvo koje upravo treba raspolagati sa imovinom, donositi odluke. Zakonom se uređuje upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu RH utvrđuju pojavni oblici državne imovine, načela upravljanja imovinom, dokumenti s kojima se upravlja imovinom kao i načini, uvjeti upravljanja i raspolaganja dionicama, poslovnim uvjetima koji čine državnu imovinu, trgovačkim društvima, načini i uvjeti upravljanja i raspolaganja nekretnina koje čine državnu imovinu, djelokrug i ovlasti Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom u upravljanju istom tom imovinom, razgraničenje u ovlasti upravljanju državnom imovinom između državnog ureda, ministarstva, trgovačkih društava kojima su te ovlasti dane posebnim zakonima. Zatim uspostava i vođenje registra državne imovine, upravni i inspekcijski nadzor, te sva ostala pitanja. Zakonom je propisano da Vlada RH radi učinkovitog upravljanja trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog posebnog interesa za Republiku Hrvatsku odlukom imenuje povjerenstvo Vlade RH za upravljanje strateškim trgovačkim društvima i to kako čine, znači bio je potpredsjednik Vlade RH za gospodarstvo, ministar financija, ministar gospodarstva, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, ministar poljoprivrede, ministar poduzetništva i obrta, ministar rada i mirovinskog sustava.

Međutim, kao što ste i upoznati formiranje nove Vlade RH nije predviđeno mjesto potpredsjednika Vlade nadležnoga za gospodarstvo, te je slijedom toga nužno izmijeniti odredbe zakona koje se propisuje da je član povjerenstva potpredsjednik Vlade, te se ovom izmjenom Zakona o upravljanju imovinom predlaže propisati da su članovi povjerenstva potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske nadležan za upravljanje državnom imovinom kao predsjednik povjerenstva u navedenom povjerenstvu i potpredsjednik Vlade RH kojeg odredi Vlada kao zamjenik predsjednika povjerenstva. Na taj način osim što ćemo izmijeniti da kažem tehničku izmjenu vezanu za sastav nove Vlade, isto ćemo i ojačati sastav povjerenstva, te će se omogućiti da Vlada Republike Hrvatske u roku od 30 dana od stupanja na snagu izmjene imenuje sve članove povjerenstva, te da povjerenstvo počne sa svojim radom u svrhu učinkovitog upravljanja trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? E onda otvaram raspravu. Napominjem da ima dosta prijavljenih i klubova i pojedinačno, tako da se pripremimo za dulju raspravu. Izvolite.

Evo ove izmjene Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske su zapravo kao što i sami vidimo tehničke i političke naravi, a kao što je sam zastupnik koji je govorio u ime kluba MOST-a izrekavši da su zapravo kozmetičke naravi, tako da na samom početku želim kazati da sam od predlagatelja očekivao ipak puno više. Stava sam da je manje bitno hoće li u povjerenstvu Vlade RH za upravljanje strateškim trgovačkim društvima biti jedan ili dva potpredsjednika Vlade i kakvi će biti njihovi formalni nazivi, a da je puno važnije da svi zajedno stvorimo cjelovit koncept gospodarske strategije upravljanja državnom imovinom jer nju nemamo i to sa jasnim ciljevima, zakonskim propisima, provedivim mjerama i da rezultat toga bude visok postotak iskorištenosti državne imovine a sve u cilju razvoja države, njenih županija, gradova, općina, u cilju jačanja cjelokupnog gospodarstva Republike Hrvatske i u cilju boljeg standarda svih građana RH. Uostalom i sam predsjednik Vlade RH gospodin Orešković naglasio je da je stavljanje u funkciju državne imovine, efikasnije upravljanje i raspolaganje njome najlakši način kako ublažiti i značajnim dijelom riješiti probleme koji tište našu državu. Pretpostavljam da to podrazumijeva jasna pravila, pretpostavljam da to podrazumijeva pravila koji štite nacionalne resurse poput voda i pravila koja ne oduzimaju potencijal rasta budućim generacijama. U tom smislu, svima nama je obaveza prvo Vlade RH, a tada i nas zastupnika, da u najkraćem roku detektiramo propise koji jesu manjkavi, neprovedivi, propisi koji danas definitivno otežavaju gospodarski napredak Republike Hrvatske u cjelini. Spominjem primjere poput Zakona o šumama, Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu, pomorskom dobru ili određenim mjerama koje se tiču nedovoljne usklađenosti katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka. Klub IDS-a drži da je došlo konačno vrijeme da se provede sveobuhvatna decentralizacija kako funkcionalna, tako i financijska sa prenošenjem obaveza i ovlasti sa državne na lokalnu razinu, sa prenošenjem odgovornosti sredstava i materijalnih dobara koji su trenutno u vlasništvu ili pod upravljanjem državnih tijela na lokalnu razinu. Klub IDS-a zalaže se za to da državna razina u prvom redu treba osigurati pravni okvir i funkcioniranje istoga, da državna razina zadrži kontrolne mehanizme kako bi se izbjegle moguće zlouporabe. To se da vrlo efikasno riješiti. Na koncu, primjeri dobre prakse širom Europe dokazuju nam da se potrebe građana najbolje i najefikasnije zadovoljavaju na njima najbližoj razini, a to su gradovi i općine gdje građani žive. Ova teška gospodarska situacija u državi ne bi smjela niti Vladi RH niti ovom sazivu Sabora biti opravdanje da i dalje ostanemo u poziciji statusa quo jer dosadašnji način rada ono što smo i kroz prethodni zakon svi zajedno zaključili nije polučio zadovoljavajuće rezultate. Definitivno jest vrijeme za drugačiji smjer državne politike, ali je isto tako vrijeme za jači zaokret u smjeru decentralizacije. Na tragu prethodno iznesenog mi iz kluba IDS-a nemamo ništa protiv ovakvih tehničko-političkih izmjena zakona jer je nama razumljivo da si svatko postavlja organizaciju sustava onako kako mu najviše i odgovara.

Klub IDS-a očekuje da će Vlada Republike Hrvatske što prije otvoriti raspravu u Hrvatskom saboru oko ovih izuzetno važnih i bitnih tema, a mi ćemo sa naše strane pružiti pun doprinos raspravi i predlaganju kvalitetnih rješenja a sve u cilju poticanja i razvoja gospodarstva Republike Hrvatske i boljeg životnog standarda za sve njene građane. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika SDP-a riječ uzeti uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege. Već u predizbornoj kampanji HDZ je vrlo odgovorno, temeljito obećao brojne značajne, sveobuhvatne reforme u upravljanju državnom imovinom. HDZ je velik dio najave svojih poteza koji bi za cilj imali gospodarski oporavak Hrvatske bazirao na ozbiljnim intervencijama u sustav upravljanja državnom imovinom. Tako je da podsjetim na primjer ministar financija gospodin Zdravko Marić u Dnevniku HRT-a 24. siječnja ove godine rekao: "Manji deficit, gospodarski rast i aktivnija upotreba državne imovine pogotovo mrtvog kapitala naši su ciljevi." Još jedan uvaženi HDZ-ov zastupnik poštovani Domagoj Milošević također na HRT-u nešto ranije, 5. siječnja, kaže: "Od državne imovine proračun prihodi samo 1% BDP-a. Golem potencijal za gospodarski rast postoji ako se državna imovina stavi u funkciju. Predložili smo stoga da se odvoji upravljanje nekretninama od upravljanja javnim poduzećima. Namjera je depolitizacija javnih poduzeća, odnosno njihova profesionalizacija." – 5. siječnja 2016. I gospodin Tomislav Karamarko još prije izbora grmi o potrebi stavljanja u funkciju mnogobrojnih neiskorištenih turističkih potencijala te zapuštene poljoprivredne zemlje i državne imovine. I na kraju čak i osoba koja bi trebala imati ključnu ulogu u Vladi, kažem trebala a nema, premijer Tihomir Orešković, tadašnji mandatar, najavljuje iz Kitzbuhella da će se fokusirati na pokretanje neaktivne imovine, posebno aktiviranju zapuštene državne imovine koja nije u funkciji te kaže: "To je mrtvi kapital i tu mislim da imamo vrlo jasne mogućnosti za aktiviranje te imovine i time smanjiti dug." I eto, obećanja se ispunjavaju. Reforma je tu pred nama. Trebalo je Vladi gotovo mjesec dana da je pripremi ali reforma je tu. Zbog napornog rada na ovoj reformi zanemareni su brojni drugi isto tako važni projekti. Za ispunjavanje tog obećanja trebalo je izmijeniti jedan članak u Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama ali eto razumijemo nije se stiglo jer se radilo na ovoj reformi, reformi upravljanja državnom imovinom. A u čemu se sastoji ta reforma? Sastoji se u zakonskoj izmjeni jednog jedinog članka. Ostatak zakona ova Vlada očito smatra dobrim, smatra da ga ne treba mijenjati što mi shvaćamo i kao priznanje bivšoj Vladi koja ga je donijela, zahvaljujemo.

Naime, po dosadašnjem zakonu Povjerenstvom za upravljanje državnom imovinom predsjedavao je potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo. To su napominjali i stranke u kampanji, pogotovo HDZ. Pa zbog toga što je ovoj Vladi izuzetno stalo do gospodarstva ona je ukinula funkciju potpredsjednika Vlade zaduženog za gospodarstvo. To je dosta logično, to razumijemo. E sada, Vlada je poslala prijedlog zakona da će tim povjerenstvom predsjedati potpredsjednik Vlade kojeg odredi Vlada. I tu nastaje spor, tu nastaje nesporazum među koalicijskim partnerima. Koji će to potpredsjednik Vlade biti? Karamarko ili Petrov, Petrov ili Karamarko? To je najvažnije za ovu reformu. I popravljajući zakon u kojem je izmijenila jedan članak Vlada to rješava amandmanom. Tu se zapravo radilo o tome tko će staviti šapu na državne tvrtke, na državne nekretnine, tko će ugrabiti milijarde vrijedan plijen. Jer da ga ima onda bi MOST rekao pa vjerujemo HDZ-ovom potpredsjedniku Vlade. Da HDZ vjeruje MOST-u onda bi rekao pa vjerujemo gospodinu Petrovu neka on bude taj. Nema dogovora, nema povjerenja, čak ni na saborskim odborima nije bilo kvoruma vladajuće većine pa su eto HDZ i MOST prisiljeni amandmanom iz Vlade mijenjati taj jedan jedini članak a po tom najnovijem rješenju u povjerenstvu sjede oba potpredsjednika Vlade i Karamarko i Petrov. I još samo fali da se u zakonu navedu njihova imena da bi to bilo posve jasno. To je jedina dakle izmjena postojećeg zakona, to je suština i bit te reforme. Vlada sebi daje sa i rok, od 30 dana da bi imenovala to povjerenstvo, a u povjerenstvu će dakle sjediti potpredsjednici Vlade, ministar financija, ministar gospodarstva, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, ministar poljoprivrede, ministar poduzetništva i obrta i ministar rada i mirovinskog sustava. I da bi imenovala povjerenstvo koje se sastoji od ovih ministara Vladi će trebati točno 30 dana. Tome se isto tako ne treba čuditi kada vidimo kako Vlada radi. Evo prošlo je gotovo mjesec dana, nisu stigli još ni zamjenike imenovati. Možda će to uspjeti do polovice mandata.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege žao mi je da je jedan od naših kolega koji je izražavao ozbiljnu zabrinutost pod prethodnom točkom, a vrlo je slična ovoj morao otići pa da se ne referiram na njegova izlaganja kojih nema, sve to je nadoknadio kolega Stazić u ovom svom nadahnutom govoru ispred kluba SDP-a. Nešto što bismo rekli u pohvalu ovog zakona će demantirati ono o čemu ste vi pričali. Prvo nažalost nemate baš točne informacije što se kvoruma tiče na radnim tijelima ali to je za ovaj zakon stvarno manje bitno. Temeljno je pitanje, a drugi je zakon sličnog sadržaja i slične ideje danas na sjednici a svi su ga krstili kao tehničke izmjene zakona rekao bih da nisu to samo tehničke to su i suštinske izmjene ali ne iz razloga koji je uspio prepoznati kolega Stazić. Očituju se u tome što je to promjena u upravljanju državnom imovinom od onog načina kako se njome upravljalo dosada u režiji vaše stranke gospodine, stranke SDP-a i njihove koalicije koja je vodila državu protekle četiri godine. Pa ću vas tako podsjetiti da vaša stranka koja je na drugačiji način kreirala zakonodavstvo najčešće prema osobnim potrebama nekih od vaših članova zbog čega su ti zakoni i dobivali osobna imena. Vi ste čim je Vlada Zorana Milanovića stupila u mandat donijeli odluku u veljači 2012.godine kojom ste a reći ću kako se zvala o određivanju uvjeta za kandidate za članove nadzornih odnosno upravnih odbora te uprava trgovačkih društava u kojima RH ima dionice ili udjele drugim riječima način kako ćete birati tijela koja upravljaju imovinom RH. U to vrijeme 2012.vrijedili su kriteriji nekoliko osnovnih uvjeta da završite studij, imate 5 godina radnog iskustva i da vas Vlada na prijedlog Državnog ureda za upravljanje imovinom predloži i imenuje na tu dužnost.

Danas mijenjamo članak 45.zakona koji govori o povjerenstvu Vlade za upravljanje strateškim trgovačkim društvima i imate prigovore na to tko bi trebao sjediti u tom povjerenstvo odnosno vidite u tome cjelokupnost reformi Vlade koja je stupila na dužnost. A s obzirom na zakone koji reguliraju i ovo područje reći ću vam da je vaša Vlada nakon ove odluke iz 2012.godine što je isto tako zanimljivo tada u formi odluke nakon što su raspisani parlamentarni izbori donijela 14.10.2015.uredbu koja stupa na snagu 22.10. dakle već tijekom predizbornih kampanja. Uredbu koju prema Zakonu o preuzimanju vlasti uopće nije smjela donijeti a kojom ste promijenili princip imenovanja uprava trgovačkih društava i nadzornih odbora koje sam vam citirao iz 2012. pa sada tražite natječaje, tražite čitav niz dokumenata kojima bi se trebalo poslužiti u izboru najboljih kadrova i onda izmišljate jedan fenomenalan pristup da ćete koristiti posebne specijalizirane agencije ili kako to vole vaši kolege hrvatski reći head hunting agencije koje će za potrebe trgovačkih društava loviti najbolje kadrove koje bi kasnije Vlada postavila za upravljanje trgovačkim društvima. Problem je u tome dragi kolege iz oporbe što je to dokument koji niste smjeli donijeti niti po Zakonu o preuzimanju vlasti, ali još važnije što je to krajnje nekorektno prema svima onima kojima ste vlast morali predati jer ste na kraju mandata u samoj predizbornoj kampanji mijenjali uvjete pod kojima ste poslovali 4 godine. Do tada po vašem principu vrijedila je politička podobnost a onda odlazeći sa vlasti ostavljate u nasljeđe nekom drugom da provodi natječaje prema samo vama znanoj proceduri. Prema toj proceduri te agencije još naravno nisu ni po natječajima izabrane i prema toj proceduri vjerojatno i idućih 6 mjeseci sva trgovačka društva ne bi mogla imati uprave koje bi mogle odgovarati za svoj posao. To ste nažalost u svom nadahnutom govoru propustili spomenuti. A to nas vraća na diskusiju o tome kako ste vi vodili kadrovsku politiku a sjećam se i vaših riječi kada je Vlada SDP-a stupala na dužnost. Od vaših riječi tada, izrečenih za ovom govornicom ostalo je vrlo malo. Ali ću vas podsjetiti u toj poplavi zakona kojima ste nas obasipali na početku mandata bili su i zakoni kao što sam već rekao krojeni prema osobnim preferencijama nekih od vaših članova. A onda ste nas posebno uvjeravali da se i državni službenici trebaju i mogu zapošljavati mimo natječaja, bez natječaja i bez ikakvih kvalifikacija često rabeći termin revolving doors po kojima ćete vi uvesti u državnu službu ljude bez natječaja, znanja, iskustva i sposobnosti i isto tako ćete ih po prestanku mandata iz državne službe otpuštati. Nije se dogodilo niti jedno od danih obećanja, osim što ste iz zaposlili bez natječaja. Ostavili ste ih i dalje na radu u državnoj upravi a onda vam je zanimljivo 21. prosinca 2015. godine Ustavni sud je donio odluku kojom je ukinuo zakon, odnosno članak Zakona o državnim službenicima koji je omogućavao ovo zapošljavanje po političkoj podobnosti. Da stvar bude bolja i u tim rješenjima Ustavnog suda ima zanimljivih stvari, ta odluka Ustavnog suda stupa na snagu, odnosno primjenjuje se od 1. siječnja ove godine. Što znači čitav 4-godišnji mandat vaše Vlade može se zapošljavati po političkoj podobnosti, tada kada odlazite sa vlasti ta pravila više ne vrijede i za sve buduće potrebni su natječaji, potrebne su kvalifikacije, potrebno je testiranje i potrebno je ono što i Ustav garantira da su svi pred zakonom jednaki. Tako je izgledalo zapošljavanje protekle 4 godine ne samo u strateški važnim poduzećima nego čak i u državnoj upravi. A o kreaciji propisa, o reformama o kojima govorite bolje od mojih riječi govore vaši primjeri. Rekao sam za neke zakone neću spominjati niti jedno cijenjeno prezime naših kolega. Ne samo da ste in favorem tih kolega pisali zakone koji su se odnosili samo na njih nego ste čak išli tako daleko u zakonodavnoj aktivnosti da ste neke od njih htjeli isključiti iz političke utakmice, iz predizborne ili izborne utakmice koristeći se teško shvatljivim odredbama zakona koje ste predlagali. To je bio mandat koji je obilježila vaša Vlada i danas vi prigovarate za rješenja Vlade gdje nastoji urediti tijela koja će se baviti između ostaloga i imenovanjem nadzornih odbora i uprava društava na način koji je svima jasan. A da će doći u najavljenim reformama i princip natječaja i natjecanja najboljih za te dužnosti to ćete morati imati malo strpljenja pa pričekati da se dogodi i neće vam trebati godina dana. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Nenada Stazića. Kažete uvaženi kolega da imam prigovore na ovaj zakonski prijedlog. Upravo suprotno, pa ja sam izrazio svoje divljenje, svoje oduševljenje dubinom zahvata i širine ovih promjena. Govorili ste ovdje, to je jedino što ste rekli o ovom zakonu, to da imam prigovore i to je netočno. Sve drugo što ste govorili, analizirali ste djelovanje bivše Vlade, shvatite izbori su završili, MOST vam je donio pravo da upravljate. Da, donijeli smo odredbu, donijeli smo odredbu po kojoj bi se na javnim natječajima trebali birati oni koji će upravljati trgovačkim društvima.

Poštovani kolega Stazić, meni je drago da ste ponovili da vas ovaj zakon oduševljava. Ja sam možda stvarno krivo razumio vašu ironiju ili sarkazam, ali zadržat ću si ipak ono što sam shvatio u početku kako ste oduševljeni našim propisima i o čemu ćete se vi to izjašnjavati. Ono što je netočno i što ne biste smjeli koristiti u svojem govoru, to je da ste se vi zalagali u bilo kojem trenutku rada ili vladavine ako hoćete vaše Vlade da ste se vi zalagali za natječaje. To jednostavno nije istina. Četiri godine vi ste sve radili bez natječaja i isključivo i jedino po političkoj podobnosti i zato sam vam citirao neke od zakona koje ste s tom namjerom donijeli.

Vi ste stranka koja je četiri godine radila bez natječaja po političkoj podobnosti, a tada kad ste shvatili da silazite s vlasti željeli ste stvari promijeniti ne zbog toga što vi vjerujete u natječaj i što vjerujete u pošten odabir ljudi, nego zato što ste htjeli komplicirati proceduru onih koji dolaze na vlast da odlučuju o ljudima koje ste vi bez ikakvog natječaja rasporedili diljem državne uprave, lokalne samouprave, javnih poduzeća i svih institucija u ovoj državi. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Mlakar, sjećamo se sjednice Sabora u veljači 2012. godine kada je mijenjan Zakon o sustavu državne uprave, kada su ukinuti ravnatelji uprava kao najviši službenici u sustavu državne uprave, kada su uvedeni pomoćnici ministara kao treći razred državnih dužnosnika. I sjećam se tada kolege Stazića kada smo u samoj raspravi tvrdili kako bi bilo dobro da ostane odredba prema kojoj se članovi upravnih vijeća i nadzornih odbora javnih poduzeća i državnih ustanova biraju natječajem pa onda i uprava, pa onda i uprave tih institucija. Upravo je on govorio kako ministar da bi suvereno vladao svojim resorom mora postaviti sebi odane i lojalne ljude, nikako one koji dolaze s natječajem jer tu onda on nema potpuni nadzor nad svojim ministarstvom, nad svojim javnim poduzećem, nad svojom javnom ustanovom. U to vrijeme je potpredsjednica Vlade rekla jednu sintagmu tko je s politikom došao, tada je ona rekla, s politikom mora i otići. E sada kada sve to skupa pogledate, kada vidite kako je to radila Kukuriku vlada 2012. godine i kada se evo prisjetimo ovoga što ste vi rekli, a to je da je prije u izbornoj kampanji mijenjan zakon koji ponovno vraćaju na isti institut javnog natječaja za imenovanje u državnu upravu, kada se propisuje natječaj za imenovanje nadzornog odbora i uprave, onda je, sada bi trebala po njima vrijediti sintagma tko je s politikom došao mora nakon nje ostati.

Međutim, to te mjere iskrivljavati stvarnost je nešto što bi se ipak trebao zapitati ima li pravo na taj način se ponašati. Oni su govorili kao što ste rekli vrlo često da je to jedan novi princip revolving doors, to je jedan novi model u državnoj upravi da bismo opravdali kako smo uzeli ljude koji niti su imali iskustva, niti znanja, niti stručnu spremu za obavljanje određenih poslova. To su u krajnjoj liniji i dokazali rasporedom mnogih na dužnosti i to je bilo nešto što se trebalo otrpjeti. Danas ne samo da se vraćamo na pitanje natječaja koje smo tada branili. Ono što sam u svom izlaganju rekao danas se komplicira u takvom zakonu postupak u kojem vi morate još čitav niz predradnji ostvarit da biste došli uopće u fazu natječaja kojim biste birali ljude u trgovačka društva. I sve to kada skratimo priču u Hrvatskoj traje od 6 mjeseci do godinu dana. Čiji je interes da godinu dana poduzeća ne rade, odnosno možda korektnije pitanje čiji je interes da oni koji su politički podobni bili kad su dolazili na te pozicije ostanu na tim pozicijama zbog nemogućnosti drugačijeg načina odabira ljudi. Kolega Stazić je u međuvremenu otišao ali to ćemo mu u pisanoj formi izračunati i pokazati zašto su radili tako kako su radili. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Kolega Mlakar ne trebate se čuditi gospodinu Staziću jer zaista ovo donošenje uredbe kojom oni na drugačiji način rješavaju pitanje izbora vodećih ljudi u javnim poduzećima pokazuje da ne samo da su peti put izgubili izbore u protekle četiri godine nego još gore od toga izgubili su i obraz. To je ono na što su sami sebe upozoravali u davnim vremenima da ne smiju nikako dozvoliti.

Možda najbolju dijagnozu je dao jedan kolega što sjedi isto tamo s druge strane iz njihovih redova koji je nedavno izjavio kad vidim što govore i pišu moje kolege iz SDP-a dođe mi da popijem tabletu za smirenje. Jer sjetimo se što smo radili punih godinu dana u ovom Domu. Stvarala se struktura i tehnologija vlasti kroz brojne zakonske prijedloge. Pa ako im je smetao nekakav ravnatelj agencije oni bi došli s prijedlogom zakona i rekli bi ova agencija ima sada pet članova upravnog vijeća, mi ćemo to podignuti na sedam, a onda ćemo svih smijeniti i stavit ćemo svoga ravnatelja. I tako je bilo za svaku agenciju, za svaki zavod. Propisivali su koeficijente ako se sjećate kroz zakonske prijedloge, plaće podizali. I danas slušamo njihovu priču koja ide u sasvim drugom smjeru. Sjetimo se nedavno kako je sam Zoran Milanović rekao da je netko skakutao oko njega kao vjeverica dok mu nije riješio pitanje predstojnika jedne klinike ako sam dobro razumio. Pa sjetimo se onog APIS-a gdje se čovjek nagne, onako nasloni se na zgradu i veliki naslov u Jutarnjem listu, kaže zvali su me svaki dan iz SDP-a da zaposlim nekog iz SDP-a. I tako do preko 100 i nešto ljudi u taj APIS o kojem se puno danas priča. I sad slušamo sasvim drugu priču. Jednostavno promijenila su se vremena i ne mogu se nikako pomiriti s time da su sišli s vlasti, ali kažem dosad na nezabilježen način. Zahvaljujem. Kolega Borić mislim da kolega Stazić računa da smo i mi nešto popili tableta pa da nas je potpuno obuzela amnezija i da smo zaboravili na kadroviranje i u ovom Domu. Nismo zaboravili na HRT, nismo zaboravili na sva ona tijela koja su zadužena za kontrolu i praćenje, nismo zaboravili ni na nedavni ponovljeni slučaj Agencije za zaštitu tajnosti podataka ako se sjećate kada je Vlada odlučila da ljude koji zakonito rade svoj posao pa dođu u sukob sa drugom institucijom koja ne radi na isti način budu smijenjeni ali se njihova smjena odnosno prijedlog razrješenja izgubi u saborskim hodnicima nakon što je poslana od Vlade i nikada ne dođe na plenarnu sjednicu zbog razloga koji nam ni danas nisu poznati. I pitanje je uopće tko rukovodi tim agencijama i na koji način rade. Danas prozivati nekoga, Vladu na početku svoga mandata koja želi urediti pitanje upravljanja državnom imovinom i to ovim argumentima i ovim sarkazmom o kojem govore naši kolege to je stvarno za sjesti i plakati i možda popit koju tabletu.

Kolega Mlakar treba imati političke hrabrosti pa nastupiti ovako kao što je nastupio klub SDP-a danas. Dakle, ovo o čemu mi govorimo, raspisivanje natječaja itd. pa mi smo to sve imali već 2011. Međutim, došlo je do promjene vlasti a mala bara i puno krokodila i trebalo je na brzinu zadovoljiti sve te. I znate što je rezultat tih zakona i političkih odluka u prva dva mjeseca ove Vlade? Pogledajte, ovo su smjene koje su se dogodile. Dakle, bilo je rečeno s politikom su došli s politikom će i otići. Dakle, to je bio samo jedan dio. Pokušala se državna uprava depolitizirati i profesionalizirati pa smo umjesto pomoćnika ministara putem javnog natječaja imenovali ravnatelje uprave sa ciljem da stvarno na čelu državne uprave budu profesionalci koji znaju raditi, koji imaju iskustva međutim tada je rečeno ma ne to su politički natječaji, to ovo, to ono, nije. Mi ćemo to maknuti pa ćemo mi dekretom imenovati svoje ljude. E onda kako se približavao mandat kraju shvatilo se da ne možeš dobiti sljedeći mandat. Kako zaštititi sve te svoje krokodilčiće u maloj bari? Ajmo mi donijeti uredbu, ali uredbu mimo zakona. Pa Zakon o primopredaji vlasti je donesen zbog toga da vlast na odlasku ne može podmetnuti kajlu vlasti koja dolazi.

Međutim, što se ovdje dogodilo? Nama je ova Vlada 14.10. ostavila minsko polje kroz uredbu o tome kako bi DUUDI trebao imenovati tj. smijeniti sve ove političke kadrove, a o ostatku ću malo više govoriti u svojoj pojedinačnoj raspravi. Kolega Šuker kad bi to bilo sve s tim bi se još mogli nositi. Pitanje je što je sve ono što još nismo vidjeli?

Molim?

Hvala. Ne znam jel vas nešto osobno smeta ili vas princip smeta? Mogu li ja dobiti dodatno vrijeme ili da prepustim gospodinu Hrelji on zna vjerojatno što sam htio reći? Dakle ministri na odlasku kada im je već potvrđen odlazak mijenjaju unutarnji red u svojim ministarstvima i agencijama koji im po nadležnosti pripadaju, proširuju krug zaposlenika da bi zaposlili sve one koji su u ovom vašem fenomenalnom novumu revolving dorsa ušli u državnu upravu. Sutra kada netko po pravu nadzora utvrdi da je to bilo protuzakonito pitam vas kako ćete reagirati na sudske sporove, naknade šteta svima onima koje ste nezakonito zaposlili a onda ih raspoređivali po državnoj upravi i utvrdili da ti ljudi nikada tamo nisu ni mogli biti uposleni, a to je ovo što vam je na koncu sada odredio i Ustavni sud. Lako je pričati iz ove pozicije, možete dobacivati koliko vas je volja, jedino to nema veze sa zakonom za koji se zalažete. Slijedeći u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Reformista prvo će govoriti uvaženi zastupnik gospodin Pupovac. Poštovani gospodine potpredsjedniče, ja mislim da s obzirom na to kako smo počeli da bi bilo zapravo vrijeme da dodatno reguliramo institut replike, pa ću ja predložiti da i oni koji govore po pojedinoj točci dnevnog reda imaju pravo sami sebi replicirati. Tako bi ja volio npr. odem u klupe i kažem kolega Pupovac to što ste vi maloprije rekli to vam je takvo i takvo.

U tom smislu je bilo moje komentiranje iz klupe a ne zato što bih ja komentirao različita mišljenja jer na ta mišljenja imam pravo, a sad mi dozvolite da kažem dvije riječi ono zbog čega sam se javio u ime kluba SDSS-a i Reformista. Prvo ova izmjena je tehnička po svojoj prirodi ali ona ima dvije ozbiljne političke poruke. Prva politička poruka je ta da zapravo postoji mogućnost da Vlada odredi da dvojica potpredsjednika budu članovi Povjerenstva ili Komisije za upravljanje državnom To ima svoju dobru stranu s obzirom na to kako ovoga trenutka Vlada funkcionira i koji je sistem uzajamne podjele odgovornosti i uzajamne kontrole provođenja zajedničke politike koja je dogovorena između ključnih partnera Domoljubne koalicije i MOST-a. I tome u ovom trenutku teško itko razuman može nešto prigovoriti kad je već tako kako jeste, pa tome neću prigovoriti ni ja, niti moj klub. Druga implikacija je ta da mi zapravo ovu promjenu činimo iz razloga što nemamo potpredsjednika Vlade za gospodarstvo. I kolika je ova prva dobra, toliko je ova prva jako loša. Dakle, vodeća komponenta u Vladi Domoljubna koalicija na čelu s HDZ-om je više puta javno a i nejavno u razgovorima koje smo mogli imati s predstavnicima koalicije kazala gospodarstvo ili ekonomija su srce politike naše Vlade. I to je ozbiljna pozicija za poštovanje, za cijenjenje jer ova država doista treba ozbiljno fokusiranje na ekonomske i na gospodarske teme.

On sigurno ima ozbiljne kompetencije i za financije i za gospodarstvo to nećemo dovoditi u pitanje, ali njegovo ovlasti kao što znamo su mnogo šire, mnogo značajnije i iz tog razloga mi postavljamo pitanje zar nije bilo bolje ostaviti zakon kakav je bio a izabrati potpredsjednika za gospodarstvo koji bi ojačao Vladu, koji bi ojačao ulogu premijerovu i koji bi omogućio da ono što je bilo zacrtano kao program a to je ekonomija ili gospodarstvo kao srce programa to doista i bude?

Upravljanje državnom imovinom je doista bilo jedno od kriznih točaka našega gospodarstva.

I ono što mi se čini da bi ova Vlada a tu prije svega mislim na kolege iz MOST-a koji su reforme postavili u centar svojih programa a pri tome mislim i na reforme državnih institucija trebali posebno posvetiti pažnju tome a kako je zapravo i u kakvom je stanju državna imovina koju je država u proteklim godinama dodijelila npr. jedinicama lokalne samouprave za gospodarske zone, za druge oblike unapređenja gospodarstva u pojedinim sredinama. Jesu li one još uvijek u vlasništvu tih jedinica lokalnih samouprava ili su prešle u privatne ruke? I pod kojim okolnostima? I s druge strane, posebno bi bilo važno vidjeti što je to i kako i da ovaj Sabor to može dobiti … [[Govornik se ne razumije.]] od raspoložive državne imovine, takvoga potencijala da može poslužiti za ekonomski oporavak i za privlačenje investicija.

I pri tome ne mislim ništa loše, možda se nije stiglo, ali bilo bi mnogo bolje da se sačekalo još 15 dana i da se stiglo odrediti i potpredsjednika Vlade a mi smo se iscrpljivali ministrom branitelja, ministrom kulture, dakle opet ideologijskim temama iako su se mnogi kleli da ih u njihovom programu i njihovoj politici neće biti koliko ni "i" a sada smo upali u mulj upravo tih tema. E pa kolege, ovo je bila prilika da pokažemo da iz tog mulja želimo izaći. Izlaganje će nastaviti uvaženi zastupnik Radimir Čačić u ime kluba SDSS-a i Reformista. … [[Upadica se ne čuje.]] To je jedno izlaganje u ime kluba samo su dva govornika. … [[Upadica se ne čuje.]] Da, ali ne možete usred izlaganja kluba. Usred izlaganja kluba, samo su dva govornika.

Tu i tamo u nekom vremenu je to bilo malo manje prisutno, moram priznati. Recimo ja 2000. godine kada sam postao ministar nisam smijenio nikoga. Slovima i brojem, nikoga. Sve sam, 11 pomoćnika sam razriješio i drugi dan sam ih imenovao. Dvojca su kasnije sami otišli jer je došlo do promjene ministarstava i moram reći bili su izvrsni. Dakle bilo je nekih vremena, nekad nešto drukčijih, nažalost stvari ne idu u boljem smjeru, idu u lošem smjeru. U trenutku recimo koji se ovdje spominje kao dobar, kada su uspostavljeni ravnatelji uprava kao struka, to je isto bio jedan način koji se može čitati, ne moramo tvrditi da je tako ali recimo može se čitati kao način da se sačuvao na tim mjestima kao struka, međutim znate kada su Nikoli Pašiću prigovorili kako se ponaša prema parlamentu on je rekao, slušajte kakvi ste vi Englezi takav sam ja Gladston, jer su ga upozorili da bi bilo dobro da se ponaša kao Gladstone. Jednostavno država još uvijek nije zrela, vjerojatno zato da sve se regulira na taj način i mislim da ovaj institut pomoćnika ministra koji sada imamo nije loš. Mislim da ministar, zamjenik, pomoćnici su jedan tim koji politika ipak mora odlučiti. Struka je tu jako važna ali politika mora odlučiti i vjerojatno će ga ovaj model ovdje zadržati. Unaprijed osuđivati, unaprijed kritizirati buduću Vladu mislim da jednostavno nema nikakvog smisla, nema nikakve svrhe. Ovaj zakon sa kojim ovdje idemo danas je naravno čisto formalnog karaktera ali je tema strahovito važna, ona je suštinska. Šta je tema? Upravljanje državnom imovinom. 2000. godine, kada sam došao u ministarstvo formirao sam ured za evidenciju, koji nije postojao nikad, za evidenciju državne imovine. Par mjeseci sam držao ljude koji su mahali ušima jer je tada koalicioni parter smatrao da bi to bilo previše ovlasti u mom ministarstvu pa nisu imali šta raditi. Na kraju su izuzeti i stavljeni su pod državu. Tako je priča počela. Pazite, 2011. kad sam postao šef Upravnog odbora AUDI-a prva stvar koju sam naredio je da mi daju podatak o toj imovini. 2011. nismo imali ništa. Zatražio sam da mi daju imovinu, ne, nakon tih 10 godina, 11. Kad smo dobili imovinu?

Šta smo utvrdili?

Mi smo peta po državnoj imovini najbogatija država u Europi. Naravno sa stanovišta doprinosa državne imovine smo zadnji normalno, ne.

Ovo je transformirano u nekakav Centar za prodaju. U suštini iskreno govoreći nije se napravilo ništa, ni jedna spomena značajna odluka, ni jedna o imovini nije donesena. Ako to nismo shvatili ne znam šta smo shvatili. Ne samo kroz prodaju, ne samo kroz koncesije, ne samo kroz korištenje u JPP, naravno uz zadržavanje svih strateških resursa, sve ono o čemu se slažemo šume, vode itd. nego i kroz jedan krajnje jednostavan model koji smo isto tako, o kom smo govorili, koga smo ponudili nikad nismo realizirali a to je da se samo recimo 3% te vrijednosti za koju uopće nemamo nikakve želje ni namjere da ga prodajemo, dakle samo milijardu eura po procjenama recimo naših bankarskih sustava da se izdvoje u garancijski fond za kolaterale, za investicione projekte u gospodarstvu. Jer najveći problem Hrvatske je da mi nemamo snage odgovoriti standardima europskim i svjetskim koje naše banke imaju, jer su europske banke. I mi možemo sto puta kroz HNB, kroz HBOR nuditi jeftin novac. Nema ga tko uzeti, jer naše gospodarstvo ne odgovara standardu. Ojačajmo ga. Taj prijedlog sam ostavio u Vladi, dogovorio sam ga sa svim velikim bankama u Hrvatskoj. Svi su ga prihvatili, ništa nije napravljeno. Ništa! Ministru gospodarstva koji me je naslijedio sam cijeli model objasnio ništa! Netko mora preuzet odluke, ne? Dakle, ne trebamo prodavati, netko će nas optužit korupcija, krivo smo učinili. Ne trebamo ništa, trebamo samo reći ova imovina je kolateral do 25%, sto put sam o tome govorio. Da sve propadne izgubili nismo ništa, jer smo već u tijeku investicije 25% povukli samo kroz PDV. Nisu to novi modeli. Junckers je taj model formirao istog trenutka kad je došao za predsjednika Europske komisije. Osobno sam taj model primijenio na financiranju ipsilona B 2003. Dobili smo nagradu za najbolji financijski projekt jugoistočne Europe. Ništa, desetljeća prolaze, ne. Ljudi ovo je ogroman zadatak. Drago mi je da je jedan ozbiljan čovjek došao na čelo gospodin Boban, ne, koga nota bene kad sam došao isto tako sam zadržao kao zamjenika [[Upadica Podolnjak: Poštovani zastupniče, vrijeme je isteklo.]] Dakle, treba cijeniti kvalitetne ljude, otvara se prostor. Tu je naravno i posebno prostor o kojem HDZ ima jednu dobru stvar u programu koju smo mi stavili, [[Upadica Podolnjak: Zahvaljujem.]] a to je industrijski holding. Nadam se, o tome svemu ćemo još razgovarati.

Gospodine predsjedavajući sad je evo nakon nadahnutog izlaganja gospodina Čačića ovo malo deplasirano govoriti o tome. Kad sam već registriran kolega Pupovac je povrijedio Poslovnik Hrvatskog sabora u dva članka 229. i 238. Zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije govoriti o temi koja nije predmet rasprave, svojim upadicama ili na drugi način ometati govornika. Sjednicom Sabora predsjeda predsjednik Sabora." a s obzirom da ja cijenim njegovo mišljenje o replikama i o tehnici rada u Saboru to može kuvertirati, može kao temu predložiti na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, ali niti može voditi sjednicu niti s ove govornice davat svoje pravno tumačenje instituta kojima se u Saboru koristimo. Zahvaljujem. Prihvaćam. Institut replike u svakom slučaju bi trebalo ozbiljno preispitati i u dosadašnjoj praksi koliko sam ja imao prilike vidjeti ima tu korištenja koje nije baš opravdano, ali takav ste sustav složili ranije i vidimo sada ima određenih nedostataka. Ali korištenje na isti način i s jedne i s druge strane ove sabornice. A mislim da je uvaženi zastupnik gospodin Pupovac svjestan toga da je kršenje te odredbe bilo i na jednoj i na drugoj strani i da tih replika i odgovora na repliku je bilo s obje strane jednako intenzivno, tako da barem tu postoji neka ravnoteža. Ali nadam se da ćemo mijenjati taj institut to ste u pravu. Hvala lijepa. Kolega Pupovac čudite se i pitate zar ne bi bilo bolje ostaviti zakon kakav jest i imenovati potpredsjednika Vlade za gospodarstvo? Nemojte se čuditi, lijepo vas molim. Naravno da bi bilo i logičnije i bolje. Ali ne može se zbog političke realnosti. A politička realnost je takva da MOST s pravom ne vjeruje HDZ-u i ne može im prepustiti kontrolu nad tim jer imaju povijesno iskustvo načina upravljanja HDZ-a državnom imovinom a HDZ iz meni nepoznatih razloga ne vjeruje MOST-u koji je nova politička opcija i koji nije imao prilike pokazati kako bi oni upravljali sami državnom imovinom. Nijednom jedinom riječju nisu govorili o temi i tako su obilato krčili i članke 229. i 228. Poslovnika nego su u brojnim replikama 10 minuta naricali i jadikovali o tome i zbog toga što će sada morati imenovati upravitelje javnih poduzeća javnim natječajem. Ja sam morao izaći van iz sabornice. Mene je to toliko ganulo da sam se bojao da se ne rasplačem i vratio sam se tek da slušam vas jer ovo mi je bilo uistinu teško slušati, ovo kršenje Poslovnika u člancima 229. i 228. Ali shvaćam, obuzele su ih emocije, obuzela ih je tuga, očaj što će se konačno morati ponašati pristojno. Zahvaljujem.

Ja neću moći otići iz sabornice ukoliko tu kaznu ne konzumiram. Sad nema predsjednika i sad ste se razgoropadili. Ja ne bih htio biti prvi koji izriče opomenu ovdje.

E sad, mislim dobro dozvolite. Ali on službeno replicira gospodinu Dobro, u svakom slučaju ja neću reći da se s vama slažem kolega Staziću u pogledu onoga što sam govorio jer bi to bilo ponavljanje onoga što sam već rekao. Dakle, ja se nadam da će ova Vlada u što je moguće skorije vrijeme biti u potpunom sastavu i imati između ostaloga i potpredsjednika za gospodarstvo jer je to doista neophodno i važno za funkcioniranje Vlade. Isto tako ja mislim da je iznimno važno ukoliko hoćemo kvalitetu rasprave ovdje u ovom Saboru imati na nivou na kojem je trebamo imati da replike ne upućujemo sami sebi. I da istovremeno koristimo replike kao institut. Gledam ministra jer mi se čini da me on sluša za razliku od vas koji to sigurno ne činite.

Imamo sljedeću repliku, uvaženi zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolega Pupovac ja reagiram na vaš dio izlaganja u kojem ste spomenuli da upravljanje državnom imovinom i sredstvima nije bilo onako kako nekada bi trebala nalagati zakonitost. To je nešto s čime se svi moramo složiti. Evo jedan primjer. 30.12.2015. predstojnica Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje gospođa Mirela Stanić Popović s jedne strane i kolega Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća s druge strane potpisuju ugovor o financiranju određenih aktivnosti na iznos od milijun i 176 tisuća kuna za razdoblje od 1.01.2016. do 31.10.2016. znajući da imamo 3-mjesečno financiranje privremeno, a onda 8.02. potpisuju i aneks tog ugovora potpisanog 30.12. s kojim se pobliže uređuju ti odnosi. Što se treba financirati? 8 koordinatora koji bi na određenim područjima trebali zastupati stranke i za te koordinatore koji bi valjda bez upravnog postupka jer svima nam je jasno da u upravnom postupku morate imati punomoć neke stranke trebali brinuti o onima koji se trebaju stambeno zbrinuti na posebnim područjima. Što podrazumijeva tih milijun i 176 tisuća troškova? Treba dati, znači troškovi su plaća, troškovi putovanja, troškovi komunikacija i možda najspornija odredba troškovi verifikacije troškova. To ste potpisali i nama ovdje govorite kako bi trebalo poštivati zakonitosti. Potpišete ugovor zadnji dan prije kraja nove godine, Riznica zatvorena davno, negdje oko 5.12. se inače zatvara, nema isplata …/Govornik se ne razumije. preuzimate obveze u trenutku dok Vlada se sastavlja ili se vode pregovori i govorite nam kako treba poštivati zakonitost i još uz to potpišete i takav ugovor.

A sad ću vam reći nešto u vezi s tim činjenicama pa ćete onda možda sa malo manje smjelosti potezati taj svoj revolver blatt zvani direktno HR. sporazum između Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje je iz Srpskog narodnog vijeća i je rezultat međunarodnog natječaja gdje je Srpsko narodno vijeće jedan od partnera rezultatom selekcije međunarodnih organizacija koje su to donijele takvu odluku i zahvaljujući donatorskoj konferenciji sarajevskom procesu ukoliko znate što je to? Ali budući da je to tema gospodine potpredsjedniče o kojoj raspravljamo i to vrlo striktna, tiče se državne imovine a ne tiče se a nije jedna vrsta insinuacije u najmanju ruku koju kolega Borić sada pokušava u ovoj raspravi uvesti umjesto da raspravlja o meritumu stvari on insinuira o nekoj drugoj temi o kojoj pojma nema a čita iz direktno.hr koji ima za cilj da insinuira ali uskoro ćete dobiti postavljena pitanja pa ćete onda vukući mačka za rep zapravo istjerati puno ozbiljniju stvar. Apsolutno, apsolutno kad već otvarate tu temu vodeći kampanju protiv jedne žene, vodeći jednu kampanju protiv dvoje Srba jedinih koji rade u tom ministarstvu, odnosno u tom uredu i koji vode brigu o obnovi i povratku stambenom zbrinjavanju izbjeglih Srba. A vi ste sada našli da pokrenete kampanju protiv njih, sram vas bilo. Zahvaljujem. Idemo na slijedeće izlaganje u ime kluba uvažena zastupnica Nansi Tireli u ime kluba Hrvatskih laburista.

Poštovani ministre, kolegice i kolege pokušajmo se vratiti ponovno na zakon. Dakle što se tiče Laburista ni mi nemamo uistinu protiv ovakvih izmjena, političko-tehničke izmjene Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH. Ono što me žalosti jeste amandman Vlade na svoj vlastiti zakon, dakle prijedlog zakona. To je nešto što mislim da se ne bi trebalo događati pogotovo ne ako je prijedlog zakona u ovakvom obliku odnosno u jednom jedinom članku. Činjenica jeste da sad u Hrvatskoj imamo dva potpredsjednika od kojih je prvi potpredsjednik imenovan za predsjednika koordinacije za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom, a drugi predsjednikom koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava. Razumljivo je dakle iz svih ovih pregovora koji se vode na način na koji se vode i svega ovoga što smo danas čuli zbog nekakve uzajamne, rekla bi uzajamne kontrole MOST-a i Domoljubne koalicije da u tom povjerenstvu uistinu sjede oba potpredsjednika. Što se mene osobno tiče a i kluba mi s tim nemamo nikakvih problema a vi odlučujete tko će i na koji način sjediti i kako će se kontrolirati, ali kažem žalosti me ovakav amandman Vlade na svoj vlastiti prijedlog što samo znači da ste prijedlog dali prije nego što su koalicijski partneri do kraja usuglasili tko želi sjedit u tom povjerenstvu i tko koga želi kontrolirat a onda to više nema ni veze sa našim ovdje izlaganjima, nema veze ni sa saborskim zastupnicima ali svakako ima veza sa hrvatskim građanima koji na taj način ponovno si postavljaju jedno te isto pitanje što se dešava? Mi danas slušamo ovdje retoriku kako se zapošljavalo u proteklih 4 godine, na koji način, da li s natječajem, da li bez natječaja ali nije problem proteklih 4 godine. Na isti način se zapošljavalo svih ovih godina, dakle tko god je bio na vlasti zapošljavalo se na isti način. Ova uredba da ćemo upravitelje birati javnim natječajem, ja je pozdravljam.

I ja tu ne vidim ništa sporno. I drago mi je da je ta uredba donesena i drago mi je da ćemo to konačno početi primjenjivati. Ukoliko vladajućima ta uredba smeta mislim da je mogu izmijeniti ili donijeti drugu gdje će definirat neka druga pravila i te ljude birat na drugačiji način. I to je vaše legitimno pravo. Ono što mene brine u retorici vezano za državnu imovinu jeste slijedeće, mi do 2013.godine nismo ni imali Strategiju upravljanja državnom imovinom. Mi do 2013. godine nismo blage veze bili imali što to čini državnu imovinu. Mi nismo do 2013. imali ni plan upravljanja državnom imovinom. I sada najedanput, od 2013. od kada smo donijeli strategiju do sada drugi mjesec veljača 2016. znamo kako i na koji način treba tom državnom imovinom upravljati. Mi smo sada u situaciji da prvi put imamo kakav takav registar državne imovine, dakle nismo imali tu državnu imovinu ni popisanu, nismo imali ni inventuru čime raspolažemo, što je naše, što možemo i na koji način revalorizirati, iskoristiti u gospodarski razvoj i tome slično. Dakle ne možemo i ne smijemo govoriti da ništa nije napravljeno dobro jer na taj način ne idemo naprijed, samo nazadujemo. Priznajmo da smo u ovih od 2013. ako ništa drugo počeli ozbiljno razmišljati o državnoj imovini i počeli tu imovinu ozbiljno popisivati. A ako ništa drugo pa ćemo valjda doći do toga da kažemo imamo to, to i to a sada idemo vidjeti na koji način ćemo o tome, s time gospodariti. Druga stvar koja me brine jeste sljedeće, plan upravljanja državnom imovinom donosi se do 31. listopada tekuće godine za sljedeću godinu. DUDI i usvaja ga Vlada, dakle na prijedlog DUDI-a. DUDI je nacrt plana upravljanja državnom imovinom za 2016. godinu imao na javnoj raspravi. Očitovali su se dakle zainteresirana tijela kao i fizičke, pravne osobe. Međutim, Vlada taj program upravljanja državnom imovinom za 2016. godinu nije usvojila, zato što se, imali smo parlamentarne izbore, došla je druga Vlada itd. DUDI danas kaže da su dali ponovno tijelima državne uprave, dakle zainteresiranim tijelima na očitovanje u 99,5% sličan prijedlog plana upravljanja državnom imovinom. I on više nije u javnoj raspravi za sve nego je taj prijedlog plana samo među ministarstvima.

Iako je prvi prijedlog bio na javnoj raspravi a bio je na isti način bi trebao biti i taj prijedlog jer jedino na taj način ministarstvo i Vlada mogu reći da su ispunili sve one norme koje trebaju ispuniti vis a vis vlasnika državne imovine a to su građani. Bez obzira da li je taj prijedlog plana gospodarenja državnom imovinom ostao isti ili se u najmanjem djeliću promijenio. Ukoliko to ne bude na javnoj raspravi i ukoliko taj plan, a vjerojatno ćete ga donijeti kako čujem od DUDI-a do kraja 3. mjeseca odnosno usvojiti, Vlada će usvojiti takav plan upravljanja državnom imovinom, pitanje je dakle sljedeće. U tom planu državnom, raspolaganja i prodajom, raspolaganja državnom imovinom stoji da će se u 2016. dakle upravljati imovinom u vrijednosti negdje što prodati, što dokapitalizirati, što, negdje u vrijednosti 236 čini mi se, 236 milijuna kuna. Danas premijer na sjednici Vlade govori o 500 milijuna kuna prihoda za državni proračun. Dakle ono što je jako važno jeste da vidimo što čini određenu razliku od onoga što su građani znali do sada da će se prodavati i uprihodovati i što čini razliku od ovoga danas do ovoga što premijer sada najavljuje. Izvješće o provedbi plana za prošlu godinu s obzirom na vrijeme neću govoriti o tome ali dakle tri temeljna ključna dokumenta koja imamo, ispada sada da skoro ne poštujemo niti jedan. To nije dobro. Ukoliko želimo govoriti konkretno i biti iskreni onda budimo najprije iskreni u tome i pohvalimo bez obzira tko je to napravio, na koji način je napravio, zbog čega je napravio, pohvalimo onoga tko je odlučio se napraviti strategiju upravljanja državnom imovinom, prvi put u povijesti Hrvatske. Državnom imovinom se upravljalo netransparentno, radilo se s njom što se je radilo i neozbiljno je sada prozivati bilo koga na ovakav način a da ne priznamo da smo barem krenuli u nešto što voditi ako ništa drugo inventurnoj listi onoga čega imamo. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče. Kolegice Tireli, kazali ste nije dobro govoriti da se ne upravlja dobro državnom imovinom, zatim zašto ne pohvalim ono što je dobro i da je strategija donešena. Onaj tko je pročitao Strategiju upravljanja državnom imovinom može sve to, taj dokument nazvati bilo kojim nazivom ali nikako Strategijom upravljanja državnom imovinom jer ona ne podrazumijeva, niti sadržava niti jednu rečenicu kako upravljati državnom imovinom. Nema ni jednog načela u upravljanju državnom imovinom. Nema ništa. To je dokumenat koji se trebalo izraditi, popise nekakav sastavio koji ne odgovara čak ni činjeničnom stanju. A Državni ured za upravljanje državnom imovinom je dobilo nepovoljno mišljenje od Državne revizije. Vi sad tražite da se hvali nešto što je dobilo negativno mišljenje Državnog ureda za reviziju, koje kaže: "Da je evidencija dionica i udjela za 50 društava i drugih pravnih osoba kojima upravlja DUDI u vrijednosti 16,6 milijarda kuna manji nego što se nalaze u registru državne imovine i središnjem … [[Govornik se ne razumije.]] depozitarnom društvu." 16 milijarda i 600 milijuna kuna odudara ta knjigovodstvena evidencija. Računovodstveno poslovanje netočno iskazani podaci u financijskim izvješćima, nalaz Državne revizije. Rashodi za intelektualne usluge dvostruko premašili zakonsko dopušteno je više od 2% ukupnih rashoda za plaće. Oni su prešli na 4,1 sa 406 tisuća kuna za intelektualne usluge. Bez primjene propisanih postupka javne nabave nabavljena je imovina na Ksaveru, poslovnog prostora na Ksaveru i električne energije. Gdje su nestala [[Upadica Podolnjak: Isteklo vrijeme.]] Gdje su nestale nekretnine i objekti koje je DUDI otuđio a nemaju evidencije nikako. Dalo tvrtki koja nije postojala uopće. Zahvaljujem. Ma kolega Marić ja mislim da već svi znamo ovo izvješće Državne revizije što se tiče DUDI-a skoro na pamet najviše zahvaljujući vama, a imate i pravo. I ja evo, na istom smo tragu. Dakle, treba reći ono što ne valja. Ali pokušavam reći jednu stvar. Dakle, ovo je izvješće Državne revizije o DUDI-u o određenim nepravilnostima. Ali ja cijelo vrijeme postavljam pitanje da li to znači da do izvješća Državne revizije za 2014. godinu, jel' tako bilo za ovaj DUDI, da li je prije toga sa državnom imovinom sve bilo u redu? Da li je u Fondu za privatizaciju sve bilo u redu? Da li se je upravljalo državnom imovinom na dobar način? Mi možemo sad DUDI-a zavjesit tu na Markov trg neka visi Pedro i govorit o tome da se državnom imovinom upravlja loše, jer je nalaz Državne revizije vezano za upravljanje državnom imovinom za DUDI nepovoljan. Ali pitanje je cijelo vrijeme da li nam se loše upravljanje državnom imovinom događa od 2014. ili loše upravljamo državnom imovinom u nekakvom dužoj povijesti od te 2014. odnosno od te naše nesretne privatizacije. To ja cijelo vrijeme govorim. Nije dobro i nije dobro da se fokusiramo samo na jednu godinu na mene, na vas, na Čačića, na Hrelju, na bilo koga i kažemo to je loše, a radi se o općem dobru i radi se o stvarima o kojima moramo svi vodit računa. Jer nije dovoljno sad reći prošle godine je netko radio nešto loše, a da mi isto to vrijeme prošle godine nismo ni jednom riječju utjecali na to i upozoravali da netko radi loše. To znači da smo i mi isto loši kao taj netko koga smo pustili da radi loše. Evo samo to pokušavam da se ne fokusiramo na jednu godinu, jer državna imovina nije od 2014. Prelazimo na posljednje izlaganje u ime kluba. Molim?

Ljudi još jedanputa do 2000. godine uopće nismo željeli znati šta imamo, jer je puno bolje bilo ne znati. Puno bolje. Do 2011. se pokušavalo nešto popisati, ali se popisalo nije ništa.

Onda smo kao nešto urodili, ne. Pazite, do tad nije imala uopće ništa ni za gledat, ne? Naravno sa kolegom Marićem se potpuno slažem. To nije ni "s" od strategije, to nema veze sa strategijom nikakve ni kriterija, ni ideje, ništa! Da je čak i imalo pameti čovjek bi rekao ajde bar nešto, o.k. ovo smo napravili registar konačno nekakav, dobar, loš, EUROSTAT jedno, naša revizija drugo, ali imamo neku evidenciju, ne. Ideje šta napraviti nemamo. Jedina ideja DUDI-a je bila da ne napravi ništa, jedina ideja DUDI-a je bila da ne donese ni jednu odluku i u tom smislu se ne slažem sa Marićem, jer sam apsolutno uvjeren da oni nisu napravili ništa krivo osim što je sve krivo. Nisu napravili ništa krivo u smislu da su donijeli neku odluku da je netko nešto ukrao, nešto zamračio, nešto.

Ma imate pravo, mislim da sve možemo složit u jednu rečenicu, ali ne samo od 2002. kad ste vi spomenuo da smo, da bimo bili najsretniji da nismo znali što imamo. Mislim da tu rečenicu i danas možemo isto tako ponoviti da bismo bili najsretniji da ne znamo čime upravljamo jer onda to znači da za to nešto ni ne odgovaramo. I mislim da tu leži sve. Strategiju smo donijeli u ovom Hrvatskom saboru. Zakon smo imali i taj zakon ima tri ključna dokumenta, strategiju, plan i izvršenje. Imali smo zakon i nitko nije ništa radio. Prema tome, danas smo čuli mislim u prijašnjoj raspravi kakva god strategija bila bolja je nego nikakva strategija. Nemate kolega Čačić više pravo na repliku, ja vama sad odgovaram na repliku. Prema tome, kada smo tu strategiju donosili u Saboru ako je ona bila loša, i ja isto kažem da je loša jer je napisana tako da zadovoljimo ja bih rekla formu, međutim to ne znači da kažemo da je DUUDI kriv, isključivo sad kriv, za loše upravljanje državnom imovinom i nedonošenje odluka. Nije točno. Dosad nismo imali ni što kontrolirati. I zato su ovakve retorike kada kažemo imamo pravo i imamo argumente sad baš to govori da je u 2014. i prošla Vlada loše upravljala imovinom.

Zahvaljujem. Inače tema dnevnog reda je ova promjena zakona i promjena sastava povjerenstva i zapravo 90% vremena nitko od govornika o tome nije govorio.

Vjerujem da kada ova tehnička izmjena bila bi u suštini i tehnička kada ne bi bilo amandmana Vlade. Neovisno o tome klub HNS-a ne vidi razloga da ne podrži iz više razloga, naprosto da ne bi usporavali određene procese koje ovo povjerenstvo mora raditi i u konačnici da ne bi osporavali i rad Vlade u cjelini. Naime, zašto? Inače nije, da nije bilo tog amandmana Vlade vjerujem da i rasprava ne bi išla toliko u širinu, ne bi imala u tolikoj dimenziji politički nazivnik ali nažalost moram se osvrnuti, ali vrlo kratko. Manje-više sve je jasno, ja ću se opet očitovati kao što sam i u Zakonu o strateškim investicijskim projektima, a vjerujem da će Zakonom o Vladi ovo su i naši prijedlozi, naše sugestije da se razmisli, da se stvarno imenuje potpredsjednik Vlade, osoba zadužena za gospodarstvo ali ovaj gospodarski dio segmenta. Znači, i strateških investicijskih projekata i upravo upravljanja državnom imovinom. Svjedočili smo dugom procesu konstituiranja nakon samih parlamentarnih izbora pa sada slaganja Vlade koja još uvijek nije okončana. Određena retorika unutar pozicije znači i Domoljubne koalicije i MOST-a ključna riječ koju je, mislim da sam dobro pročitao, gospodin Petrov izrekao to je konsenzus. Da, uvijek se zalažem za konsenzus gdje je on moguć. Pa onda kad idete malo analitiku raditi tko su sve članovi povjerenstva pa kad pogledate funkcije ministara, jedan iz MOST-a, drugi iz HDZ-a itd., nije mi bila namjera, jer Vlada bi trebala funkcionirati kao cjelina u interesu svih građana RH pa se onda sad iščituje iako je i potpredsjednik Vlade gospodin Petrov sada član ovoga povjerenstva da opet Domoljubna koalicija gledajući pozicijski je u većini. Ukoliko će ključna riječ biti konsenzus bojim se funkcioniranja ne samo povjerenstva nego i provođenja određenih planova koje nam je prezentirao ovdje i tada mandatar a sada predsjednik Vlade gospodin Orešković. Pa ću evo pročitati objašnjenje naših pokretača transformacije i u trećoj točci kaže fokus na strateškim ulaganjima, privatizacija nestrateških poduzeća odnosno imovine. Da li će tu biti ključna riječ konsenzus odnosno da li će konsenzus biti moguć? Dvojim. Nadalje, u nastavku prezentacije znači jedan terminski plan aktivnosti programa koje nam je predstavio predsjednik Orešković pa u drugom stupu piše strateške investicije pa kaže aktivirati mrtvi kapital, procjena 500 milijuna eura. I na kraju efikasnije upravljanje javnim poduzećima. Super. Za 2017. po ovome, naravno ja to tako ne iščitavam ali po ovome kad se iščitava u 2016. će se to riješiti. I aktiviranje mrtvog kapitala odnosno ajmo reći imovine koja nije u funkciji i efikasnije upravljanje javnim sektorom. I onda 2017.godina, ono što je isto vezano na imovinu, vezano na ovaj zakon porez na imovinu koja nije u funkciji. Da li se tu mislilo na državnu imovinu, da li se tu mislilo na državnu imovinu, da li bi država tu trebala plaćat porez? Onda je to enorman prihod, međutim kome? Neću biti prost ali oprostit ćete mi iz šupljeg u prazno. Dalje se ništa ne spominje. Opet ću se vratiti na sami članak 45.stavak 3. način rada i odlučivanja uređuje se Poslovnikom o radu koji donosi Povjerenstvo Vlade RH za upravljanje strateškim trgovačkim društvima.

Nadalje osvrnut ću se vrlo kratko i na samu povijest upravljanja državnom imovinom i na strategiju o kojoj mogu se djelomično složiti da možda i nije u cjelini kao strategija međutim ako pogledamo integralno i Strategiju upravljanja državnom imovinom nastavno Zakon o upravljanju državnom imovinom i što on, što nakon zakona slijedi plan upravljanja tada dobivamo jednu cjelinu. Metodološki gledano strategija nije napravljena po ustaljenim metodologijama. Strategija definira ciljeve, strategija definira prioritete i mjere. E sada, strategija u tekstualnom dijelu ona je, ali zakon, plan upravljanja, zato velik ako sagledamo integralno tu je ostavljen prostor i tu dajem za pravo svakoj Vladi da donosi plan upravljanja državnom imovinom koji bi po nama u HNS-u, a ići ćemo i sa tim prijedlogom ili ministre vjerujem da ćete ići na određene korekcije i ovog djela zakona ne zato što ne valja, po meni je dobar, ali svakako novo vrijeme, nove okolnosti, nova situacija na tržištu prvenstveno na europskom tržištu naprosto inicira određene korekcije na bolje. Da bi Vlada RH, i kolegica Tireli je govorila o tome, trebala ovo izvješće slati svake godine do ajmo reći konca prvoga kvartala izvješća o upravljanju imovinom u ovom predstavničkom tijelu.

Pravo na repliku uvaženi zastupnik Radimir Čačić. Izvolite. Kolega Batinić me podsjetio sad kad je govorio o Strategiji o planu upravljanja na jednu stvar koja je ovdje već malo otvorena na jedan način koji je izazvao nažalost polemiku neprimjerenu čak.

Svima drugima je dan, čak i podosilosti bi bilo njihovo. To su ljudi koji su ekstencijalno ucijenjeni jednostavno zato jer Hrvatska država u upravljanju svojom imovinom od tih 28 tisuća objekata i stanova s kojima upravlja u tih 4,5 nije donijela odluku, nego ih je izuzela. Samo hoću reći koliko to upravljanje državnom imovinom u nekim segmentima koje mi uopće ne primjećujemo je strašno važna za građane ove zemlje. Počnimo donositi ljudi neke odluke. Dakle, važna je to tema. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Milorad Batinić. Hvala. Slažem se kolega Čačiću. Naravno da je, zato sam i u svojoj raspravi potencirao pitanje ključne riječi konsenzus, političkog dogovora jer upravljanje državnom imovinom kao i ostale odluke to je prvenstveno politička odluka koju mora donijeti Vlada. O ovom problemu ne znam, ne znam cjelinu problema, suštinu. Pretpostavljam da tu ima, da tu nije ključan samo Zakon o državnoj imovini, da postoje neki drugi zakoni koji tangiraju tu problematiku, međutim slažem se a to sam nastojao istaknuti kroz svoju raspravu da treba imati snage, odlučnosti ali treba i znati što se želi i onda da se donese politička odluka. Zato dvojim oko ovog funkcioniranja ovog povjerenstva temeljem dosadašnjih i puno, gdje je bilo puno jednostavnije možda dogovoriti neke stvari kako će funkcionirati povjerenstvo. Repliku ima uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Batinić, nekoliko puta ste inzistirali na konsenzusu. Ali kako postići konsenzus koji je tako potreban ako se radi o iracionalnosti ili nelogičnostima koje se pojavljuju. Ali da ne bih samo govorio o nepravilnostima u DUDI-u, tipičan primjer, jedan par excellence primjer odnosa prema državnom imovini predstavlja, evo vratiti ćemo se nekoliko desetaka godina unatrag sveučilišna tzv. bolnica u Blatu dolje. To je par excellence primjer odnosa prema državnom imovini koja i dan danas onako zjapi napuštena, srušena kao da je u Vukovaru '92. se nalazi. Ona samo nazivljem zadovoljava. Strategija podrazumijeva postupanje određeno da bi se došlo do zadanog cilja. Nema definiranog postupanja a što je još gore nema ni cilja, nije utvrđen cilj, nema ni taktike da bi se odredili modeli kako doći do tog cilja što podrazumijeva i strategija. Nema kriterija, nema standarda, nema načela. Prema tome ne zadovoljava ni formalno. Ali bih malo se osvrnuo i na kolegu Čačića koji je rekao da DUDI nije donosio odluke, da je to najveća šteta. Slažem se da odluke treba donositi kolega Čačić. Ali nažalost DUDI je i donosio odluke ali pogrešne. Biste li vi donijeli odluku o koncesiji Kuparima zadnji dan prije zasjedanja, prije parlamentarnih izbora tvrtki na 99 godina koja ne postoji, koja je registrirana 3 mjeseca nakon raspisivanja natječaja i nema niti jednog zaposlenog? A ni osnivač te tvrtke nema niti jednog zaposlenog niti ima kune prihoda ni jedna ni druga tvrtka. Biste li vi to napravili? Pa ne biste.

Odgovor na repliku, vi ste pitali krivu osobu [[Upadica Marić: Nisam, nisam.]] Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Milorad Batinić. Hvala potpredsjedniče. Naime, kolega Mariću ako ste pažljivo pratili, znači ja u svojoj raspravi kada sam spominjao riječ konsenzus, on je napravo ovdje poželjan, ali nisam inzistirao na konsenzusu. A nastojao sam obrazložiti upravo sa pozicijom unutar povjerenstva političkih opcija vjerujte mi osobno tu konsenzus neće biti moguć. Tu je pitanje stava i političkih odluka. Kada ste govorili da strategija nije primjenjiva nastojao sam kroz raspravu kazati kako ja vidim strategiju, naravno kao strateški dokument ako ga integralno gledamo sa Zakonom o strateškim investicijskim projektima i ulaganjima u imovinu, ustavi Zakon o upravljanju imovinom i ako pogledamo sa programom upravljanja koji donosi Vlada tada je

Ali oni su sadržani u zakonu i u programu Vlade. Još jednom, znači nisam ja taj koji inzistira na konsenzusu jer znam da ga je nemoguće donijeti. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo, nakon cijelog dana i ja bih se htio osvrnuti na ovaj prijedlog zakona, odnosno na politiku upravljanja državnom imovinom u Hrvatskoj uopće. Već sam više puta govorio o Energetskoj strategiji koja je promašena a ovdje imamo Strategiju upravljanja državnom imovinom koju vidimo kako su kolege kritizirali. Što reći također o nalazu državne revizije koja je dala nezadovoljavajuću ocjenu Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom? Evo spomenuti ću jedan slučaj koji zapravo samo potvrđuje sve što smo ovdje čuli a to je da se radi o jednoj instituciji koja radi neodgovorno, koja radi netransparentno, koja ne odgovara na upite i koja jednostavno ne mari. Njezin temeljni posao je upravljati državnom imovinom vrijednom 30 i nešto milijardi eura, ona to ne radi i vi nju ne možete prisiliti da ona vama da odgovor i vi nju ne možete prisiliti da ona radi kako bi trebala raditi. Možda nema drugog rješenja nego rastjerati tu cijelu ekipu iz tog državnog ureda, rastjerati, srušiti i raditi ispočetka, jedino tako čini se moći ćemo raditi neke rezultate. Sjećam se jednog slučaja, ako se ne varam iz 2013. kada je jedan lokalni moćnik tu u Zagrebu na Trnju uzurpirao česticu koja glasi na državu, znači državnu imovinu i počeo tamo graditi parkiralište. Osim te čestice on je maltretirao susjede, rušio neke ograde, stabla itd. Međutim, kada sam to prijavio tada AUDIO je bio, AUDIO, smješten na Vrbiku, u nekoliko navrata oni jednostavno nisu reagirali niti na naše snimke, niti na naše dopise ni sve drugo što se radilo. Možda nisu ni znali da je to državna imovina, nisu htjeli reagirati. A na istoj toj čestiti gdje se radi parkiralište, znate šta je 50m dalje od te čestice? Je čestica na kojoj je izgrađena Palača pravde. I na toj čestici gdje se gradilo parkiralište protu pravno, protu sve, da ne nabrajam dalje, su suci, odvjetnici, državni odvjetnici godinama parkirali svoja vozila, nikada ne reagirajući na tolike dopise, sudske procese i općenito radi DUDI-a, tada AUDI-a, što se događa 50m od njihovih ureda, od njihovih sudnica. Toliko o hrvatskome pravosuđu i toliko o maru i svih nas i agencija za državnu imovinu. Preporučam stoga Vladi da strogo kazni sve one koji su do sada ovako ma nikako, htio sam reći traljavo, ali nikako upravljali ovim vrijednim resursom. Ako odete ipak na stranicu DUDI-a naći ćete podatak da znači uvedeno je u registar na 103855 stranica to je znači preko milijun nekretnina ili na svakoj stranici 10 nekretnina uvedenih. Znači ima preko milijuna nekretnina od toga oko 27000 stambenih objekata. Zamislite tu golemu imovinu za koju uopće nismo znali do neke godine ili je imamo ili je nemamo, jel' možda netko to zgrabio pa je prepisao na sebe kao i ovo parkiralište. Nemamo pojma. A sjetimo se s druge strane 4000 obitelji u Hrvatskoj naših građana nositelja višeg stanarskog prava njihovog nasljednika kojima su prodali '96. godine, tj. jesu ukinuli su im stanarsko pravo, sad su to zaštićeni najmoprimci. Sjetite se što se tada dogodilo.

Međutim, ona to u 20 godina nije napravila. I sada vlasnici deložiraju posjednike, posjednici vlasnike. Da dobro ste čuli, ima svakakvih pravnih apsurda kod stanarskoga prava. I 4000 hrvatskih obitelji svaki dan se pita hoće li sutra onaj tko mu je prije ne znam 70 godina dana imovina hoće li doći da ga sutra deložira, a sve to zato što država nije bila sposobna u 20 godina namiriti 4000 ljudi za nekih 4000 ako i toliko nekretnina. Sjetimo se samo vojarni. Znači, imamo i vremena i srca pratiti kako nam trava raste, kako nam se štakori razmnožavaju u tim nekretninama, a s druge strane naši građani završavaju na ulici, nemaju gdje živjeti, ne mogu to ni kupiti, ni prodati, ni ući u najam niti bilo što treće.

Što se tek tu radilo? Evo sjetit ću, pošto je sada prigoda.

A što se dogodilo? Dogodilo se to da je tvornica Gavrilović i pola Petrinje, dakle mnoge nekretnine su prodane gospodinu Gavriloviću za bijednih nikakvih 3 milijuna maraka tadašnjih, a vrijednost je bila barem 20 puta veća u tom trenutku, da ne kažem da se sve događalo za vrijeme okupacije Petrinje itd. To je samo jedan od niza primjera kako se u ono vrijeme bud zašto šakom i kapom podobnima dijelila imovina na sve strane. I dan danas osjećamo posljedice. Evo arbitraža je kažem za nekoliko tjedana, strepe radnici. O ovoj temi ću još progovoriti. Sjetimo se također gospodina Leona Sulića koji je bio sol na ranu zadnjih dana kojeg je pomilovala predsjednica Republike. Hajde i onog dilera i onog koji je financirao kampanju, hajde to je isto nečasna stvar teška.

Znači i ono malo tih tajkuna podobnih što ih je i naše nikakvo pravosuđe uspjelo zatvoriti. I ono malo kazni što su dobili sad ćemo još i to ići pomilovati. To je jedan težak promašaj i za moral ovog naroda i za budućnost svih nas koji bi trebali na neki način živjeti od ove imovine. Evo da se sad vratim možda na samo srce teme to je prijedlog zakona. Je, ovo je tehničko politički prijedlog. Nije predsjednik za gospodarstvo, nego je potpredsjednik.

Zahvaljujem. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Pa vidite kako važna tema, a pogledajte koliko ih ima u sabornici. Međutim, moram ovdje nešto reći kad kaže DUDI je to sve objedinio. Pa nije si ljudi iz DUUDI-a isisali iz prsta i to unesli u terminal. Dakle, ta evidencija imovine je postojala. Međutim svi zaboravljamo zašto je osnovan AUDI, zašto je osnovan DUUDI, da se na jednom mjestu koncentrira podaci o imovini države kako vrijednosti poduzeća tako zemljištu i svemu tome skupa. I DUUDI je tu samo stavio na kompjuter i rekao većina te imovine na žalost nije u zemljišnim knjigama isto kao što većina imovine hrvatskih građana nije u zemljišnim knjigama. To su činjenice. Tek toliko da ne radimo famu od nečega, isto kao što se radi fama oko potpredsjednika za gospodarstvo. Pogledajte kolegice i kolege Zakon o upravljanju državnom imovinom je donesen u 7 mjesecu 2013., stupio je na snagu 30.7.2013. Postoji potpredsjednik za gospodarstvo. A u tom zakonu u članku 17. se kaže da će pobliže kriterije za provedbu javnog natječaja za imenovat članove i predsjednika uprave trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te druga pitanja s tim u vezi propisuje se Uredbom Vlade RH. Sad gledajte Vlada ima potpredsjednika za gospodarstvo, DUUDI tako strašno brine o toj imovini a znate kad se donosi uredba, uredba se donosi kad se znalo da ova Vlada dolazi. Toliko o tome, o formi ko je gdje, ko je šta. Ako netko ne radi može biti ne znam šta od toga nema nikakve koristi. I sad mi danas u mjesto da ove dvije točke odradimo na razini kao što jesu tehničke, pogledajte koliko raspravljamo. Ministar Panenić je ovdje već skoro 8 sati. Međutim, mi danas raspravljamo o temi koja je možda jedan od ključnih faktora da se sutra u Hrvatskoj bude veći gospodarski rast, da bude više zaposlenih i da dođemo u situaciju ne da smanjimo javni dug, jer dok god imamo deficit nećemo ga smanjivati nego da usporimo rast javnog duga. I danas da smo mi u ovoj sabornici raspravljali ove tri stvari onda bi ja rekao da smo mi odgovorni ljudi. Ali mi o tome nismo raspravljali i mi smo neodgovorni jer ne možete ako imate ovoliku silnu imovinu i niste je aktivirali pa ne možete vi očekivati ako nemate nikakvih drugih potencijala, ako vam je struktura gospodarstva takva da proizvodnje praktički i nemate, ako vam je kreditna sposobnost poduzeća takva da praktički 95% njih se ne može zadužiti i ako nećete aktivirati potencijale koje imate na dohvat ruke pa kako vi mislite da će gospodarstvo Hrvatske krenuti? I druga stvar, ono što svi zaboravljamo a to je silna imovina Hrvatske vojske gdje konačno netko strateški mora reći ovo je vojno perspektivno, ovo nije vojno perspektivno i to je imovina koja se nalazi na strahovito atraktivnim mjestima. Ja se sjećam kad smo tamo 2004., 2005.pokušali samo razgovarati iz ureda predsjednika se nije dalo o tome čuti. Pa recite mi zar nije ljepše u Rijeci danas da imamo onaj prekrasni kampus umjesto vojarne na Trsatu koja je bila, koja je stršala u centru grada? Ili daj Bože da je tako isto bilo u Zagrebu na Borongaju. Ali o tome mi ne govorimo, ne govorimo kao nekakvim potencijalima. Pa nisu Kupari stajali ove godine zato što ih netko nije htio raspisati natječaj, zato što je vojska imala capu nad tim. Mi danas umjesto da govorimo o tome, da pomognemo ministru iako doduše to je u njegovom resoru ali DUUD-i je poprilično neovisna u kojem smjeru da idemo o čemu mi danas govorimo, o tome jel to ovaj ovakav ili je to onaj onakav. Ali kolegice i kolege ova uredba ovako kako je napisana je definitivno minsko polje novoj Vladi, definitivno. Pročitajte pa ćete vidjeti da praktički Vlada da bi izvršila promjenu poduzećima koja je nezadovoljna, sa ljudima kako upravljaju poduzećima treba im mjeseci i mjeseci da to naprave. A znate šta je bivša Vlada napravila iako su svi ti ljudi bili izabrani na javnom natječaju? Promijenila je zakon, posmicala ih je sve, dovela svoje ljude, onda ih je Europa njih pak išamarala zašto su to napravili jer to je u suprotnosti sa direktivom EU pa je donesen ovaj zakon 2013. godine ali nisu doneseni podzakonski akti. I nije čudno zašto ovaj u DUUDI-u nije radio ništa, a da ne govorim kolegice i kolege mi smo svi ovdje zaboravili na još jednu instituciju koja ima svoje zaposlene, koje mi plaćamo, koja je čak oslobođena i poreza, koja ima svoj prihode a to je Centar za restrukturiranje i prodaju. A isto tako kao i ovaj Zakon o strateškim investicijama donesen taj Centar za restrukturiranje i prodaju će prodavat tvrtke, ovo, ono međutim nažalost skoro pa mrtvo slovo na papiru. I definitivno mi ćemo o ovoj temi gospodine ministre morati porazgovarati u ovom Saboru ali na jedan sasvim drugačiji način. Prije svega da skinemo famu od toga što Hrvatska ima i da naprosto vidimo koji su to potencijali Hrvatske i zašto svi koji nas gledaju izvana ne gledaju nas kao nekoga ko je rizičan? Upravo zbog te silne imovine i silnih potencijala koje Hrvatska ima u svojoj imovini. Međutim, ako ćemo mi o toj imovini raspravljati na ovakav način i na ovakav način govoriti onda nećemo ni ovo kolega Sinčiću što ste vi govorili, ta silna imovina može poslužiti za rješavanje silnih socijalnih problema jer naprosto to je u rukama države, pa država mora voditi socijalnu politiku. A zašto to ne radi? Pa zato što mi raspravljamo na ovakav način kako raspravljamo u Saboru. I to je ključni problem. Možemo mi ovdje danas politizirat koliko god hoćemo i optuživat se ali DUUDI je osnovan isključivo zbog toga da se konačno na jednom mjesto skoncentrira sva imovina i da se na jedno mjestu vidi s čim država raspolaže. Pa mi smo nekada kad su se jedinicama lokalne samouprave davala ona silna zemlja za te poduzetničke zone, pa vi imate u Hrvatskoj oformljeno skoro 300 poduzetničkih zona. Koliko je njih danas aktivno, to sve ovisi o ljudima na lokalnoj razini koji su osjetili određene stvari, pokrenuli određene projekte pa praktički kad pogledate Dugopolje, Stankovce, to je na kamenu narasloj poduzetničkoj zoni ili negdje drugdje, hoćete otići u Viroviticu pa pogledati onaj dio. Ali kažem mi danas umjesto da raspravljamo o tome ili da kažemo jednostavno podržavam ili ne podržavam ovu tehničku promjenu kud smo mi otišli? Uvjeravati jedni druge ovako ili onako. Ali ponavljam i s time ću završiti bez aktiviranja državne imovine neće biti značajnijeg gospodarskog rasta, neće biti značajnijeg zapošljavanja i neće biti značajnijeg usporavanja javnog duga. A o tome ćemo razgovarati o svemu kad nam dođe državni proračun ovdje za 2 tjedna na klupe pa kad budemo govorili o rashodovnoj strani i kad budemo govorili o prihodovnoj strani a tu prihodovnu stranu više ne možemo pomaknuti za milimetar bez značajnijeg gospodarskog rasta a o nekakvom povećanju poreza ni u ludilu ne govoriti jer naprosto zato nema prostora. I zato sam se javio za ovu raspravu da pokušam usmjeriti u malo drugom smjeru, međutim zadnji sam pa neću imati priliku za to, ali sve ovo što se događalo prije naprosto ukazuje na to. Žao mi je što je klub SDP-a išao na sarkastičnu raspravu, a oni su ti koji su ovdje rekli, s politikom si došao, s politikom si otišao. I bilo je tako, oni su donesli takvu procjenu ocjenu, to je njihova politička ocjena ali raspravljati na sarkastičan način, Vlada je danas takva kakva je. Nek mi neko kaže kakve ovlasti je ministar Grčić imao nad ministrom Vrdoljakom? Kakve ovlasti je ministar Grčić imamo nad ministrom Jakovinom?

On je vodio samo tu koordinaciju ali oni su potpuno samostalno djelovali. Ja sam imao prilike biti s tim ljudima na zajedničkim sastancima pa sam vidio da tu Grčić nema nikakvu moć nad njima, da su oni teški samostalci. Ali mi smo danas htjeli prikazati evo ga ova dva potpredsjednika ne valjaju ništa, a naši su bili genijalci, a vrijeme će pokazati da li je su ljudi koji su u stanju slušati i poslušati više vrijede od onih koji galame? Time smo završili s raspravama. Ostaje za kraj gospodine ministre oćete li zaključno obraćanje? Gospodine potpredsjedniče, cijenjeni saborske zastupnice i zastupnici evo zastupnik Šuker on je napomenuo 8 sati ovdje, meni je zadovoljstvo 8 sati ako znam da ova rasprava može u pozitivnom pogledu promijeniti nešto što smo raspravljali danas. Ja ovdje imam upravo taj članak 45.koji jasno kaže kako se upravlja strateškim poduzećima. To su poduzeća, nisu sva izrazito uspješna, neka su vrlo bremenita, ovo je vrijeme kad njihovi završni financijski rezultati trebaju doći na nadzorne odbore, trebaju se, isto tako moraju se u vrlo skoro vrijeme organizirati skupštine. Ko će donijeti, ko će usvojiti ta završna izvješća gdje negdje imamo i nadzorne odbore koji nisu potpuni, koji vape isto traže i od resornog ministra i mene, isto tako i od DUUDI-a da napokon se imenuju članovi. Ovdje jasno stoji da ovaj članak definira da se radi učinkovitog upravljanja trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama imenuje povjerenstvo i navedeno je tko su. I upravo ta stavka gdje stoji da predlažu Vladi RH članove nadzornih odbora i uprava, to je u ovom trenutku bitno. A vidjeli ste i sami i na investicijama koje su strateške za Hrvatsku. Ako je HEP jedno od tih poduzeće kome ističe mandat upravi a oni su jedni od glavnih nositelja strateških investicija onda je jasno i bitno zašto je bila nužna brza i učinkovita izmjena upravo ove dvije nazvali ih mi tehničkima, ali ja bi rekao da su bitni jel to su poduzeća koja ne mogu čekati da se značajnije mijenjaju zakoni. Tako da ja ću zamoliti ovaj cijenjeni dom da i upravo kad dođe glasanje imate u vidu da upravo se radi o ljudima koji su tamo zaposleni, o upravama koje traže ohrabrenje, o povjerenstvu koje treba donositi odluke, o DUUDI-ju koji, i CERP-u i svima koji donose, da trebaju imati potporu od ovoga tijela i od mene od kog se očekuje da to sve skupa uspješno funkcionira kao resornog ministra. I radi toga ovdje, nije da je 8 sati, ako treba 88 sati ali to treba riješiti vrlo brzo i u ovome mjesecu već. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u raspravi, i isto tako sve što je raspravljano cijenit ću i uvažavati u budućim prijedlozima zakona. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra nastavljamo u 9,30 sa točnom Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti financiranja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina-Savjet za nacionalne manjine. Hvala i doviđenja do sutra.